Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo s radom prema planu: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, drugo čitanje, P.Z.E. br. 228 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Molio bih, a ne, ipak ćemo prije izlaganja predlagatelja imati nekoliko zahtjeva za stankom. Prvi se javio kolega Daus. Izvolite.

Nije problem sama infrastrukturu odnosno za sad je još uvijek problem, ali nadam se da neće biti. Mislim da je potrebno najprije riješiti uzrok, a tek nakon toga posljedice, a uzrok je taj da je u Hrvatskoj osnovni problem nedovoljna proizvodnja električne energije i to se ne rješava uvozom već povećanjem proizvodnje iz alternativnih izvora. I svake godine uvezemo električne energije u iznosu od nekoliko milijardi kuna, prognoza da je pred nama sušna godina, hidroelektrane će vjerojatno gotovo sigurno raditi s puno manjim kapacitetom, inače nisu dovoljno iskorištene zbog zastarjele tehnologije u njima i što mi činimo? Zar ne bi bilo pametnije te puste milijarde uložiti u proizvodnju električne energije za početak u samim domaćinstvima svoto naponskim sistemima, obiteljskim kućama, stambenim zgradama, kućama za odmor za smještaj turista itd. S druge strane čujem da je Njemačka udvostručila poticaje za kupnju električnih automobila, trend je veoma jasan sve više će biti električnih automobila i na našim prometnicama. Što mi činimo? Zar ne bi bilo pametno dodatno poticati i sufinancirati sustave punionica na samim obiteljskim kućama, ne samo onih velikih punionica nego i malih, ali posebice onima na kućama za odmor, na kućama za smještaj turista tzv. destination chargeri koji bi rasteretili veliku potrošnju u špici sezone na velikim punionicama. Tada bi imali zaokruženu priču jer nemojmo zaboravit da i sa postojećom proizvodnjom električne energije u nekim trenucima u špici sezone mi smo pa već na samoj granici kapaciteta odnosno prekapacitirana nam je sama proizvodnja. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Hvala lijepo.

Međutim, ja bi također napomenuo ovdje da je energija preskupa u RH, a da imamo mogućnosti alternativne energije. Most je i u prošlom mandatu davao Zakon o mikrosolarima gdje bi riješili energetsku neovisnost prije svih naših obitelji, poglavito socijalno ugroženih jer Hrvatska preko pola milijarde kuna ulaže za energetski socijalno ugrožene naše obitelji što lokalna, što regionalna, što država koja daje kroz socijalne pomoći. Samo da ta sredstva uložimo godišnje bi mogli riješiti veliki broj tih ljudi, a samim tim dobili bi neovisno energetske obitelji. Očito monopolistima ne odgovara da mi imamo neovisne obitelji jer jednostavno onaj koji je ovisan on se može i kontrolirati. A imamo toliki potencijal da doslovno Maribor grad u Sloveniji više proizvodi od sunca energije nego Hrvatska, cijela Hrvatska. Tako da taj potencijal, a poglavito govorimo da je u krovovima, mi ne koristimo. I predlažem još jednom da bez obzira o čemu sada ćemo govoriti, tj. ovo će biti uključivanje eu direktive, to je prepisivanje zakona, dignemo ovdje ruku u biti ništa nismo riješili, a naše energetske potencijale koje imamo mi ne koristimo, a to je sunčeva energija. A i ono što smo koristili kroz vjetar i vjetroelektrane vidite da to skuplje plaćamo od zlata.

Ima li još zainteresiranih? Ako nema onda ćemo nastaviti s radom sukladno čl. 293.b., pa ću sada pozvati da u ime predlagatelja poštovani državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav MIhotić predstavi konačni prijedlog navedenog zakona. Izvolite.

Poštovani g. predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, poštovane dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam u ime Vlade RH, u Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i u svoje osobno ime. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva se mijenja i dopunjuje. Postojeći pravni okvir za razvoj infrastrukture za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva. Pravni okvir za korištenje alternativnih goriva u prometu i razvoj infrastrukture za ista koji je na snazi donesen je Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva NN br. 120/2016. U skladu sa dosadašnjim raspoloživim tehnologijama te uzimajući u obzir postojeći pravni okvir o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva u RH alternativna goriva koja se koriste u prometu obuhvaćaju električnu energiju, vodik, biogoriva i prirodni plin. Cilj je razviti infrastrukturu za alternativna goriva kao preduvjet za njihovo korištenje u prometu kako bi se postigao razvoj održivog tržišta i prometnog sustava na temelju istih, te bi se postigao manji, odnosno minimalni negativni učinak po okoliš i društvo. Ovim prijedlogom zakona osigurava se usklađivanje sa EU regulativom, stvaranje preduvjeta za pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima alternativnih goriva kroz uspostavu registra punionica alternativnog goriva, razvoj tržišta kroz uspostavu sustava za transparentnu usporedbu cijena alternativnih goriva. Radi skorog uvođenja eura kao službene valute u RH predloženo je duplo propisivanje prekršajnih odredbi i to u kunama do uvođenja eura, te u eurima nakon uvođenja eura. Ovim prijedlogom zakona u nacionalno zakonodavstvo prenose se odredbe pravne stečevine EU koju je RH kao članica dužna primjenjivati s područja alternativnih goriva. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva propisat će se i dodati postojećim odredbama. Odredbe o mjestima za punjenje motornih vozila kategorije L mopedi, motocikli, laki četverocikli i četverocikli, odredbe o opskrbi električnom energijom sa kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima, odredbe o opskrbi vodikom za vozila cestovnog prometa i odredbe o opskrbi prirodnim plinom za vozila koja sudjeluju u cestovnom i vodenom prometu. U cilju kvalitetnijeg informiranja korisnika kao i praćenja razvoja infrastrukture za alternativna goriva prijedlogom zakona se određuje uspostava registra punionica za alternativna goriva i njihovo vođenje. Sastavni dio registra je primjena jedinstvenog sustava označavanja operatera i punionica na razini EU-a. To uključuje definiranje formata, sadržaja i lokacija za pružanje informacija na punionicama temeljem metodologije dogovorene na razini EU-a. Registar će u realnom vremenu pružati informacije o lokacijama punionica, cijeni punjenja i zauzetosti punionice. Uvjet za uspostavu registra će se urediti pravilnikom koji će biti pripremljen nakon usvajanja zakona. Uspostavu registra financira EU u 80% iznosu. Zakonom se uvodi obveza iskazivanja informacija za usporedbu između odgovarajućih jediničnih cijena svih vrsta goriva na javno dostupnim mjestima za opskrbu i punjenje alternativnim gorivima. Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osviješćenost vozača, dobavljača i … [[Govornik se ne razumije.]] prilikom kupnje cestovnih vozila. Pružanje informacija na benzinskim pumpama će se provoditi sukladno metodologiji koja je usvojena od strane Europske komisije. Financiranje metodologije za usporedbu cijena goriva je također financirano od strane Europske komisije. Zaključno cilj prijedloga zakona nije dodatno financijski opteretit državni proračun i regionalna i lokalna tijela vlasti, nego ujednačiti tehničke specifikacije stanica za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima kako bi bile kompatibilne sa svim tehnologijama vozila, te kako bi se omogućila neometana upotreba vozila na alternativna goriva na cijelom području EU-a u vremenima koja dolaze. Za provedbu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH, niti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predlagatelj je ažurirao Konačni prijedlog zakona uzimajući u obzir planirano uvođenje eura kao službene valute u RH na način da je koristio model tzv. duplog propisivanja prekršajnih odredbi na način da su jednim člankom propisane novčane kazne u kunama koje su na snazi do dana uvođenja eura, a drugim člankom propisane novčane kazne u eurima koje će biti na snazi od dana uvođenja eura. Nakon rasprave u Hrvatskom saboru o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva na temelju članka '81. Ustava RH i članka 187. stavka 5. Poslovnika Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor je na 10. sjednici 25. veljače 2022. godine donio zaključak kojim se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, te su se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputile predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru i razlozi zbog kojih su te razlike nastale Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim gorivima ima 13 umjesto 12 članaka, jer je između dva čitanja dodan novi članak četvrti. Na tekst prijedloga zakona Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora istaknuo potrebu nomotehničke dorade pojedinih odredbi. Nadalje, u članku 1. Konačnog prijedloga zakona predlagatelj je proširio odredbu članka prvog stavak 3. kojim se mijenja i na područje zaštite na radu, područje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, područje zapaljivih tekućina i plinova. Naime, navedena područja su ključna za osiguravanje pretpostavki za sigurnost ljudi i postrojenja. Predlagatelj je dodao novi članak 4. konačnog prijedloga zakona kojim je izvršena izmjena članka 4. stavka 10. kojom je ispravljeno pozivanje na odredbu vezano za izradu izvješća o provedbi NOP-a. Izmijenjen je članak 6. stavak 1. važećeg zakona, tako da je izbrisana procjena broja registriranih električnih vozila do kraja 2020. Nadalje, uočena je potreba upućivanja kroz konačni prijedlog zakona na poštivanje odredbi propisa kojim se uređuju sustavi za opskrbu motornih vozila s tlačenim prirodnim plinom SPP-om, kao i propisa koji se uređuje ukapljeni naftni plin te navedeno dodano u čl. 7. Konačnog prijedloga zakona.

Konačnog prijedloga zakona uzimajući u obzir planirano uvođenje eura kao službene valute u RH na način da je koristio model tzv. duplog propisivanja prekršajnih odredbi, uzimajući u obzir uvođenje eura kao službene valute u RH predlagatelj je dodao čl. 14 Konačnog prijedloga zakona kojim je propisana prijelazna i završna odredba vezano za uvođenje eura. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koja su dani na prijedlog zakona nakon prvog čitanja u HS-u, a koji predlagatelj nije prihvatio te razlog zašto nije, to su bile dvije primjedbe na 10. sjednici 17. veljače, zastupnica gđa. Taritaš povela je raspravu o tome zašto je upravni nadzor nad provedbom zakona u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja, inspekcijski u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Zakona o tržištu električne energije propisane su odredbe o integraciji elektromobilnosti u elektroenergetsku mrežu tako da ministarstvo nadležno za energetiku provodi upravni nadzor nad provedbom i ovog zakona. Nadalje, u okviru djelokruga rada ministarstva nadležnog za energetiku, također je i provedba Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050., kao i priprema prijedloga Hrvatske strategije za vodik od 2021. do 2050. Ministarstvo nadležno za energetiku upravlja razvojem elektroenergetske mreže, kao i razvojem infrastrukture za proizvodnju, prijenos i distribuciju alternativnih goriva te je u skladu s navedenim logično da upravni nadzor obavlja to ministarstvo zaduženo za energetiku. Kako se zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva odnosi isključivo samo u infrastrukturu u području prometa, inspekcijski nadzor provodi ministarstvo nadležno za prometnu infrastrukturu. Nadalje, zastupnik Željko Pavić je u raspravi na sjednici HS-a naveo da se izradi zakona pristupilo u vrijeme kad se na radnim tijelima Vijeća EU raspravlja o prijedlogu Uredbe EU Parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 94 iz 2014. EU, EU Parlamenta i Vijeća te će se ponovno biti potrebno mijenjati Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. S tim u vezi predlagatelj ističe kako živimo u dinamičnim vremenima kad je tehnološke i digitalne promjene potrebno kontinuirano ažurirati i regulirati kroz promjene pravnih propisa. Na razini EU planira se u potpunosti staviti izvan snage spomenuta Direktiva, 5 godina nakon što je bila na snazi u državama članicama. Predlagatelj se nastoji prilagoditi svim tehnološkim i digitalnim promjenama u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima. Zaključno, cilj prijedloga zakona nije dodatno financijski opteretiti državni proračun i regionalna i lokalna tijela vlasti, nego ujednačiti tehničke specifikacije stanica za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima kako bi bile kompatibilne sa svim tehnologijama vozila te kako bi se omogućila neometana upotreba vozila na alternativna goriva na cijelom području EU-a u vremenima koja dolaze. Za provedbu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunima RH niti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Vjerujem da ćemo svim predloženim mjerama doprinijeti i uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, kao i omogućiti korisnicima pogodnije korištenje istih. Hvala na pozornosti. Prvi je na redu kolega Bulj. Državni tajniče, alternativna goriva koja su opisana zakonom, tj. koji je to obaveza koje moramo ispuniti prema direktivi EU, ne da moramo nego jednostavno lipo je se pohvaliti. Međutim, mene zanima realnost. Autobusi vlasnika Mate Jujnovića, Promet Sinj, imaju 40 godina, evo jutros govore da djeca ne mogu doći do škole, često se zapale, a mi govorimo o alternativnim gorivima. Da nije samo sposobnosti vozača, koliko su stari autobusi, ta djeca bi izgubila svoj život. Kako možete dati dozvole da autobusi stariji od Biblije mogu prevoziti našu učeničku djecu? O tome sam bezbroj puta govorio ovdje u Saboru i vama i ministru koji nije baš često da dođe ovdje pa da sasluša istinu, ma kakva alternativna goriva, autobusi doslovno na garbun, na ugljen, [[Upadica: Hvala vam.]] svaki dan se zapali jedan autobus i u tome prevozimo djecu. Izvolite odgovor. U svakom slučaju, sa Ministarstvom prosvjete vodimo računa i o kvaliteti autobusa i donosimo pravilnike koji idu u tom smjeru da budu što kvalitetniji autobusi baš u tih koji prevoze djecu. Hvala lijepo. Poslovnika 238, gdje je omalovažio zastupnika jer govori, bit ću blag, laž. Koga on drži za šta i tko je u tom kozaračkom kolu za neku stvar drži i nikako ne pušta, o tome neću govoriti. Ali jutros je autobus sa 40 godina stao sa djecom. Prije nekoliko tjedana izgorio jedan autobus. Svaki tjedan autobus gori, je li vi razumijete što govorim? Djeca i njihovi životi su ugroženi. To ste mogli kazati i u replici i mogli ste to kazati i u izlaganju svome i u ime kluba i pojedinačno, a ovo je sad kršenje Poslovnika tako da ... [[Upadica se ne čuje.]] dobivate. Slažem da je istina ali ste povrijedili poslovnik i dobivate opomenu. Ovo sve što vi govorite je jako lijepo u skladu sa eu direktivama, ali kao što je rekao i kolega Bulj, jedno je ovo što dolazi u sabor, jedno je ovo što propisuje Europa, a stvarnost je nešto drugo. Mi iz tog vašeg ministarstva često čujemo o renesansi željeznica koja će trajat osam godina, a na kraju vidimo da će ona izgleda trajati preko 100 godina koliko je i trajala ona prava renesansa, budući da niste u stanju čak ni javnu nabavu provesti kako treba pa vam stalno padaju natječaji, konkretno za dionicu Hrvatski Leskovac-Karlovac. Ali moje je pitanje će biti konkretno budući da ste sada sve ovako lijepo nam rekli da je to budućnost, da se radi na tome, pa zašto onda tri tvornice u Hrvatskoj koje proizvode bio dizel su sve tri zatvorene i konzervirane, a mi eto toliko pratimo Europu i te zelene politike i mi jako puno ulažemo sada u infrastrukturu, a imamo tri tvornice za bio dizel koje su nam zatvorene i konzervirane. U svakom slučaju mi smo napravili ogromne pomake u električnim vozilima i infrastrukturi za punjenje električnih vozila. Te tri tvornice su privatne, teško mi je govoriti o razlozima zašto su one u takvom stanju i zašto ne funkcioniraju, ali mi po premreženosti infrastrukturom nismo baš u dnu Europe nego pri sredini ili pri vrhu. Sada je na redu kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. EU Parlament je 2018.g. usvojio Rezoluciju o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u EU, također je navedeno da je promet jedan od glavnih sektora gospodarstva EU-a u kojem se od '90.g. povećavaju emisije stakleničkih plinova.

Znači tamo gdje na istim lokacijama postoji mogućnost dogradnje tu će se dograđivat, ali one će se i autonomno postavljat. A imaju kriterij što se tiče autocesta koje ste spomenuli već sada na svako 50 km autoceste imate mogućnost punjenja električnih vozila. Poštovani državni tajniče. Po podacima Europske agencije za okoliš od ukupne emisije stakleničkih plinova najveći dio odnosno čak preko 71,8% otpada na cestovni promet. Iz toga razloga je HS u ožujku ove godine usvojio Strategiju za vodik 2021.-2050. kako bi svoje gospodarstvo prebacili i na obnovljivi vodik, ali i na električnu energiju i na druga alternativna goriva. Veseli da osim Auto Rimca se planira i u Čakovcu otvoriti proizvodnja i električnih automobila i automobila na vodik.

Dakle, dali smo mi spremni i da li već imamo te kapacitete? Izvolite odgovor.

distribuciju vodika u prometnom sektoru u vrijednosti oko 200 milijuna kuna, tako da u tijeku je sa realizacijom pretpostavki da to može funkcionirat. Poštovani državni tajniče. I s ovim izmjenama iako smo imali i zadnjih mjeseci još nekoliko zakona koji su pratili ambiciozni plan, zeleni plan Europske komisije upravo vezano za smanjenje CO2 emisija do 2035.g., ali i uvođenja alternativnih goriva, ja imam dva pitanja čisto da čujemo vaša promišljanja i promišljanja samoga ministarstva, a to je postoji bojazan da malo kasnimo što se tiče jačine električne mreže i u pojedinim gradovima i na samoj A1 autocesti tako da sve buduće punionice neće biti osposobljene za brzo punjenje novih vozila i novih baterija? I drugo pitanje, znamo da ukupni broj električnih vozila u RH na nekih 0,17% od ukupnog broja motornih vozila, a uzeli smo ambiciozni plan povećati to do 2030.-2035. na 16%

Znači sva sredstva idu u tom smjeru i ta mogućnost se diže. Što se tiče same mreže i snage mreže, cilj nam je točno i zadatak koliko jakih punionica postavit, ali to ovisi o elektroenergetskom sustavu što nije ingerencija ovog ministarstva već Ministarstva gospodarstva, ali najuže surađujemo i te pretpostavke stvaramo. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani državni tajniče. Znate li koliko imamo trenutno javnih punionica za električna vozila diljem Hrvatska koji su u funkciji? I kako doskočiti tome s obzirom da od 1.1. ove godine sve veći broj punionica naplaćuje punjenje, pa tako vam jedno prosječno punjene baterije od 50 kWh na javnoj punionici iznosi čak 250 kuna? To samo pokazuje da jednostavno ovaj udio što je kolega spomenuo od 0,17% električnih automobila u cjelokupnom cestovnom prometu sigurno se neće povećati nego čak smanjivati jer se radi o prilično skupoj energiji za krajnjeg korisnika. zadnje podatke što smo imali bilo je nekih 600 lokacija, a onda još na svakoj od tih lokacija po par priključaka. Ali govorim to je živo tkivo svakim danom se povećava i razvija taj broj. Kolegice Mrak Taritaš. Izvolite.

Kolega Pavliček to nije povreda poslovnika, državni tajnik je odgovorio što je odgovorio to nije kategorija povrede poslovnika. Njegova je odgovornost, ali ne mogu vam tu sada to omogućiti. Izvolite kolegice Mrak Taritaš. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani državni tajniče. Mi zapravo govorimo o punionicama koje su u nadležnosti vašeg ministarstva, ali vidjet ćete i u raspravama u ime kluba i pojedinačno, a mi ćemo zapravo glavninu rasprave voditi o tome kako puniti te punionice odnosno bolje rečeno od kud energenti i sve ostalo. Ali ono što ću vas ja pitati je sljedeće. Postoji jedna moda koja je krenula i u prošlom sazivu sabora je nastavljena i ovdje da stvari koje ne riješite zakonom, a riječ o relativnoj izmjeni zakona prebacujemo na pravilnike. Pa kroz svaku izmjenu zakona ne da broj pravilnika pada nego broj pravilnika raste. Vi ovdje između ostalog imate kroz odredbu članka dodan čl. 9.a dva nova pravilnika koja treba napraviti dakle odlučili ste se za dva nova pravilnika te nove pravilnike će donijeti ministar, pa mene zanima u kojoj fazi, dal ste ih pripremili, dal ste ih napravili, da li su bili u javnoj raspravi i da li smo spremni da onda to bude cijeli paket? zakona i pripremaju se. Mogli bismo govoriti satima o problemima u prometnom sektoru, a ja ću spomenut samo jedan vrlo životan problem, a to je debelo kašnjenje vlaka na relaciji Koprivnica-Zagreb i to u pravilu od 20 do 40 minuta zbog čega i ljudi kasne na posao, a plaćaju karte stotinjak kuna. Međutim, kad govorimo o ovom zakonu mi zapravo ovim izmjenama zakona usklađujemo svoju regulativu sa europskom regulativom odnosno europskom direktivom iz 2014.g., međutim ja sam i prošli put spomenula da je Europska komisija sredinom 2021. objavila novi prijedlog za stvaranje nove regulacije za infrastrukturu alternativnih goriva koja bi trebala stupiti na snagu već tijekom ove godine. Zanima me da li se ministarstvo priprema za usklađenje zakonske regulative sa tim novim prijedlogom ili ćemo čekati ponovno nekoliko godina da bismo usklađivali sa najnovijim prijedlogom? da li ste razmišljali o tome da se implementiraju neke odredbe već ovog samog prijedloga iako nije stupio na snagu još sa našim zakonodavstvom? Implementirali buduće nismo jer buduće još uvijek ne znamo nit imamo službeno, al normalno da sudjelujemo i u radu komisije i da predviđamo što napravit i mi ćemo sasvim sigurno do kraja godine ići i sa izmjenama i sa novim … u izradu tako da bi uskladili sve ono što će proizići iz nove uredbe. Poštovani tajniče u svojem ste izlaganju rekli da je rezervirano 200 milijuna kuna za izgradnju infrastrukture za opskrbu punionica. Ja sam kad smo imali raspravu o prijedlogu zakona u prvom čitanju pitao sam tajnika da li se priprema i da li se razmišlja o tome da se stavi više punionica vodika na obalu, znači da se pripreme i brodovi i marine za punionice se vodikom. Naime, mi smo turistička država, vjerojatno jako vjerojatno da će uskoro dolaziti turisti i gosti sa novim vozilima koja će imati vozilo na vodik odnosno imat će motore na vodik, a nisu planirane te punionice odnosno planirana je samo jedna i to od strane udruge i to na Visu. Kroz sve naše dokumente je predviđeno i u marinama znači na pomorskim putovima, isto tako i na slatkovodnim vodnim putovima postavljanje punionica, između ostaloga i vodika u određenim lukama. A električne punionice s kopna za vozila su predviđena u svim našim dokumentima. Kolega Ćosić izvolite. Hvala lijepa. Prema podacima Europske udruge proizvođača automobila od 2021.g. električna hibridna vozila odnosno vozila koja imaju nultu i smanjenu stopu emisije stakleničkih plinova čine 37,6% od svih novih automobila koji su registrirani na području EU.

Dal je to u Hrvatskoj ili ne, ali Hrvatska je malo tržište, ali znamo da je Hrvatska turistička zemlja koja je u velikom dijelu i auto destinacija. Kakvo je stanje sada na tim magistralnim pravcima i turističkim odredištima i što se čini?

Što se tiče mjesta za punjenje 2,3 mjesta je na 100 km cesta za punjenje, a postotak vozila koja su električna na tim cestama je 1,9, znači nisu rezultati veliki, ali u usporedbi s ostalim europskim zemljama nisu ni postoci mali. Kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, dolazim iz regije koja je u najvećoj mjeri odredišna, iz Istre, nije tranzitna, od tog 85% gostiju dolazi automobilima i zanima me vaše mišljenje o jednom našem prijedlogu da država pod hitno krene sa sufinanciranjem, sa poticanjem malih punionica na samoj lokaciji smještaja tzv. destination chargera manje snage, to su otprilike 7,7 kw punionice koje bi rasteretile cjelokupni sustav. Mi imamo velikih problema u špici sezone i Sam Plomin je negdje na maksimalnom kapacitetu u onom trenutku kad imamo špicu.

Pa rekao sam najuže surađujemo sa Ministarstvom gospodarstvo tj. sa energetskim sektorom u tom ministarstvu i tu smo i dobili podatke da bi negdje gotovo 80% vozila se baš punilo na takvim punionicama i sve ćemo napravit i poticat da ih bude što veći broj u što kraćem periodu. Kolega Vrkljan, izvolite. Poštovani g. tajniče, EU je donijela Direktivu 2018.g. 199/18 kojom traži od RH da mijenja svoj zakon kojim je građanima RH dozvoljeno da iz solara proizvode električnu energiju samo za osobne potrebe. Mi smo to u ovome parlamentu izglasalo i ministarstvo g. ministra Ćorića koji je otišao se obvezalo da će u slijedećem mandatu, a to je sad upravo ističe 4.g. u Hrvatskoj se instalirat 60 tisuća solarnih jedinica, to bi bilo otprilike za 10% manje uvoza električne energije nego što Hrvatska trenutno uvozi. Zanima me, pošto ne može oporba jer nema dovoljno ruku, a vladajući nemaju volje, ko prati ishode rada ministarstva na obveze dokumente koje su preuzeli? Dobro, opet mogu samo reć da je to ingerencija Ministarstva gospodarstva, ali što se tiče našeg ministarstva mi potičemo svugdje gdje je to moguće uz infrastrukturne objekte da se baš takva postrojenja omoguće, između ostalog takav sličan projekt priprema se i na zagrebačkom aerodromu.

Dobro, povreda Poslovnika zato što mi državni tajnik nije odgovorio na moje pitanje i rekao je da to nije njegovo ministarstvo.

Ne nisam, pustio sam 15 sekundi više, ovo nema veze s povredom Poslovnika, opomena, kolega, a i vi odgovarate sad je li, bili ste, ne sad je kolega Totgergeli, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče sabora, poštovani državni tajniče. Pa mislim da prvo trebamo konstatirat da je mreža punionica koju imamo u ovom trenutku u RH dostatna za ono što nam treba, da može bit bolja, može bit bolja, da se radi na tome da bude bolja, pa radite. Zajedno sa Ministarstvom gospodarstva osigurali ste 200 milijuna kuna poticaja za izgradnju punionica, što znači da ukupne investicije u narednom vremenu za punionice bi bile možda i 400 milijuna ako su samo 200 milijuna poticaji. Dakle, moramo još reć da u, u vrijeme kad nema turizma možete proć pored punionice svaki dan i ne srest nikad automobil da se tamo puni, to je realno stanje kad nema turista. Kad imamo one špice onda imamo problem samo na glavnim trasama, ali za te velike špice, pa mogli bi gradit još jedan paralelni autoput da nemamo špica, al ga ne gradimo, tako je i sa punionicama, trebamo bit optimalni u izgradnji tog. Ha mogu se jedino složit sa dobrim dijelom konstatacije. Prema tome, broj punionica sasvim sigurno zadovoljava broj vozila koje imamo. Ono na čemu radimo to je na pojačanju kapaciteta pojedinih punionica, a to ovisi o energetskoj mreži i to radimo u suradnji sa energetskim sektorom. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani državni tajniče, evo rekli ste da imamo 3.000 automobila na električni pogon, inače za hrvatsku javnost imamo sve skupa oko 2,3 milijuna automobila otprilike na cestama, dakle to je skromno. E sada da bismo mi postigli onaj konačan cilj, a to je prelazak na nove energije, trebamo imat više električnih automobila, jedan od uvjeta su punionice, 600 ih zvuči dobro, međutim ključno je ovaj da imamo više automobila, kad bude veća potražnja za punionicama bit će punionica, bit će i privatne inicijative. Dakle, ključno je, nije tema zakona, ali ključno je subvencije električnih automobila. Prosječni električni automobil je preskup za prosječnog hrvatskog građana, dakle to je ono što je ključni problem i volio bi da se na tome poradi jer danas kupiti automobil od 60 ili 70 tisuća eura koji može napraviti bez punjenja udaljenost od Zagreba do Splita je za 99 ili 95% hrvatskih građana nemoguće, dakle subvencije za električne automobile. Izvolite odgovor.

Na tome radimo i sigurni smo da ćemo ove ciljeve koje ovdje proklamiramo dostići na takav način. Kažete da, Hrvatska je turistička zemlja i 22 milijuna vozila uđe u Hrvatsku u najboljim vremenima turističke sezone pa i na tragu ovoga što je rekao g. Totgergeli, imamo taj problem. Mi imamo 0,17% svega automobila na električni pogon, Europa će ih vjerojatno u godinama ispred imati puno, puno više i sigurno će biti problem sa punjenjem tih vozila, ova strategija koja se otkriva u ovom Prijedlogu zakona zasigurno je dobra, ali se slaže i sa ovim alternativnim rješenjima da ove male punioce koje bi bile praktički kućnog tipa bi bitno, bitno olakšale cijelu situaciju jer bojim se da u nekom trenutku ćemo imati više električnih vozila i drugih vozila na druge pogone, a nećemo imati načina da ih opskrbimo sa energijom koju oni troše. Pa iz tog razloga ta mogućnost punjenja i u kućama i rubnim kućama na otvorenim prostorima postoji čak mogućnosti i to se proklamira i priprema kao realna opcija da se na kandelabrima javne rasvjete na parkiralištima ugrade priključci za tu vrstu punjenja. Hvala g. predsjedniče, poštovani državni tajniče, možda malo bježim od srži same teme, ali kao što vam je dobro poznato, prije nekoliko godina plinofikacija Dalmacije je zapravo došlo do Dugopolja i u prvoj fazi je bila usmjerenost ka većim gospodarskim subjektima i većim institucijama, tako da danas primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji KBC ima opskrbu plinom, isto tako i neke škole, evo, to mi je pomogao potvrditi i g. Andro Krstulović Opara, bivši gradonačelnik. Zanima me u kojem opsegu su ovi veliki potrošači spojeni na plinovod i što će bit sa drugom fazom za područje Cetinske krajine, znamo da se to spominjalo i da je bilo obećanja da će se pristupiti nakon prve faze ako se pokaže dovoljan interes i prema Cetinskoj krajini.

Normalno da je konačni cilj priključiti što veći broj stanovnika i najprije dignit svijest kod tih stanovnika da traže priključak na plin, onda stvoriti tehničke pretpostavke da se to rješava. Ali plinovod od Splita ide dalje i prema Imotskom, s druge strane, normalno da je Sinj blizu tog plinovoda, nije ni 10 km, ako se ne varam, oko 10-ak km i sasvim sigurno će se napravit priključak i prema Sinju, a pogotovo u prvoj fazi prema gospodarskoj zoni Kukuzovac. Već ste dijelom odgovorili na moje zamišljeno pitanje. U biti vezano je sve za strategiju, Hrvatsku strategiju za vodik do 2050. g. koju smo 25. ožujka usvojili ovdje u Saboru i sad jedna stvar što se tiče punionica vodila u cestovnom, u prijevozu i cestovnom i pomorskom, u Strategiji je predviđeno da će se do 2050. osigurati 100 punionica. Također je predviđeno da će se za to potrošiti 23,8 milijardi kuna do 2050. g. Hoće reći 49 milijuna kuna godišnje. Ono što mene sad zanima. Ovo je bila strategija, da li postoji sada nekakvi operativni planovi koji su integrirani u Končani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i da li mi već sada možemo početi graditi i trošiti taj novac, znači 49 milijuna kuna godišnje sve do 2050. g.

Hvala državni tajniče. Prošle su sve replike pa možete se vratiti na svoje mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prvi na redu, Kluba zastupnika Mosta, poštovani kolega Bulj, izvolite. Državni tajniče, volio bi da dođe ponekada i ministar Oleg Butković, mi smo iz istih krajeva, poznajemo probleme naših krajeva i ova tema alternativnih goriva je jednostavno prepisivanje direktiva, ali ja bi više govorio, lijepo je govoriti o vodiku, o infrastrukturi, o plinu, o vozilima koji se vozaju doslovno po svemiru, međutim, ajmo se mi vratiti malo realnosti. Ja bih samo kratko rekao, a to sam rekao i u replici i povredi Poslovnika jer nisam imao drugi način, međutim, evo sad mogu to iskazati malo opširnije. Mi govorimo o alternativnim gorivima u trenutku kada tjedno izgori jedan autobus pun đaka na području Cetinske krajine i o tome sam govorio bezbroj puta. Trenutno jutros sam dobio iz Trilja poruku preko Whatsappa, čovjek je slikao autobus, mogu vam poslati to, jednostavno dica ne mogu ići u školu iz Trilja prema Sinju i Splitu i na taj način jednostavno srednjoškolci na taj način, dici je onemogućeno, ali jutros, eto nije zapaljen autobus. Međutim, mi često imamo problem što se zapale autobusi, a županija za te međumjesne daje dozvole Mati Jujnoviću Prometu Makarska tj. Prometu Sinj jer je uzurpirao Autoprijevoz Sinj naravno uz pomoć struktura koje su bili u županiji tada u državi i preuzeo je Autoprijevoz Sinj, nije ispunio nikakvu obavezu, međutim ja bi ovdje ključno govorio o tome i to sam rekao da je ovo kao Kozaračko kolo, svak plešu, svak svakoga drži za neku stvar i niko ne pušta. Ja ovo govorim državni tajniče godinama i u prošlom sazivu, upoznat je ministar, inspektorat je došao vaš nadležni, čak u Sinj će doć inspektorat. Bila je tematska sjednica u Sinju, ali i dalje dicu prevoze na područje cetinskog kraja sa autobusima starijim od 20, 30, 40 godina. I roditelji se boje dal će se dica vratiti uopće iz škole ili do škole i to morete provjerit, vi ste s time državni tajniče upoznati to je ogroman problem. Lipo je razgovarati o alternativnim gorivima, lipo je razgovarati o punionicama vodika, lipo je razgovarati o električnim punionicama, međutim mi trenutno imamo gorući problem šta apsolutno ne ispunjamo niti jedan uvjet iz ovoga ovdje. I mi ćemo ovdje prepisat dignut ćemo mi ruku svi naravno, govorimo o alternativnim gorivima u istom trenutku dok je kaos.

A vi ćete iz vlade reći samo da ste skupili 10% jel. Ja imam rješenje jučer sam rekao, čekam strpljivo naravno i gradonačelnik sam i drago mi je da ste spomenuli zonu Kukuzovac i plinovod. Jednostavno, bliže se dali Alke i Velike Gospe svi ćete doć, vi ste doli obiteljski vezani, viđamo se svi. doće i predsjednik sabora, doće i predsjednik premijer, doće i predsjednik država i dapače svi ćete doći i dobro ste došli svi saborski zastupnici, kolege dapače.

Ne da nemamo plinovod, mi nemamo dovoljno električne energije na zoni Kukuzovac bez obzira što HEP upozoravamo da nam naprave trafostanicu, a bilo šta drugo. A vrlo je bitna zona Kukuzovac na najboljem strateškom mistu trenutno možda u Hrvatskoj ili u zaleđu Splita industrijska je zona i imamo mogućnost razvoja. Jednostavno plinovod kroz brzu cestu, evo ga krenite prezentirajte prije Alke narodu cetinske krajine dobit ćete pljesak.

Prema tome, o alternativi da razgovarati, probleme koji su realni trebamo rješavati u ovome trenutku bar evo ograničite ako ste taksije ograničili zbog zaštite okoliša na pet godina, onda ograničite autobuse barem na 10, a ne da autobusi prevoze sa 30, 40 godina našu dicu, doslovno na garbun ja sam rekao to je ugljen, mi kažemo garbun. Ko Sinjska rera, evo borimo se da nekako dođemo do Ferate, Sinjske rere da turistički to obnovimo tu priču. Znači da raspravljati o ovim i vodiku i plinu i infrastrukturi i biogorivu, međutim mi apsolutno ništa ne radimo po tom pitanju nego naprotiv, dovodimo i ugrožavamo živote naše djece. I još jedan problem ću vam reći, kada govorimo o alternativnim gorivima, Ministarstvo gospodarstva i okoliša to je nespojivo, najprije to je velika greška vatra i voda jel tu su interesi pomiješani, a to je sve isto ministarstvo, to sam rekao i kad je se i konstituirala vlada da jednostavno takav ustroj nije dobar.

Sad zamislite kolika je to CO2 na dizel, da prevozimo smeće, komunalni otpad 120km u jednom smjeru 120 u drugome u starim karampalinama. To je realnost, zamislite što radimo. Zato što je neko taj projekata Centar za gospodarenje otpadom Lećevica naravno doveo u tu fazu da jednostavno Splitsko-dalmatinska županija Dalmacija će postati gore nego što je bilo u Napulju u Italiji, imat ćemo ogroman problem. Nikoga za tim nije briga. Alternativna goriva da, infrastruktura da, međutim nešto drugo su europske direktive koje nam to nalažu, a poglavito to sam rekao, da više Finska koristi sunčeve energije nego Hrvatska, više Maribor grad u Sloveniji koristi električne energije iz solarnih tj. od sunca nego Hrvatska. A to sam često govorio da ti mikrosolari omogućuju neovisno energetske naše obitelji, za socijalno ugrožene godišnje preko pola milijarde lokalne samouprave daju našim ugroženim obiteljima, a za ti pola milijarde bi mogli napraviti nekoliko desetaka tisuća na njihovim krovovima napraviti solare i tako bi bili energetski neovisni i ne bi tribali iduće godine davat opet taj novac tim ljudima, međutim očito da je bitno da oni koji imaju monopol da imaju ovisne ljude i da ovise jer naravno vrlo bitno je kazat eto mi smo ove godine pomogli sa ogrjevom, pa ćete nam dati glas. Uništili ste dostojanstvo toga čovjeka, niste omogućili naš prirodni resurs, a to je mikrosolar. Most je imao Zakon o mikrosolarima i ti mikrosolari mogu se služiti kao alternativna goriva, punionice mogu biti i na solare, tako da imamo mogućnost da to riješimo, a ne da prepisivamo uredbe u istom vremenu dok šaljemo naše đake u stare autobuse 40.g. gdje roditelji drću oće li se vratiti kući, mole Boga, Gospu Sinjsku zagovaraju oće im se dica vratiti živa.

Zato još jednom, posvetimo se realnosti, brigama, a vi poslušajte iz Ministarstva prometa što vam govorim, to je katastrofa i pogodovanje i isključivo u ovome slučaju govorim… [[Govornik se ne razumije]] vjerojatno i drugima. Idemo dalje s raspravama, sada je na redu u ime Kluba Hrvatskih suverenista poštovana kolegica Vučemilović, izvolite.

Alternativna goriva su budućnost i oko toga mislim da se svi slažemo i tu nema dvojbe, ali već u replikama se vidjelo koliko se pitanja i problema otvara kad krenemo razgovarati o alternativnim gorivima i sad konkretno o ovom razvoju infrastrukture za alternativna goriva. Kažu stručnjaci da ćemo do 2050.g. udvostručiti potražnju za električnom energijom koja će biti ključni energent i onda dođemo do pitanja koje je i u prošlom čitanju, a evo i sada postavila kolegica Mrak-Taritaš gdje odgovor je to nije naše ministarstvo, al je ključno, a to je što radi HEP kako bi osposobio mrežu da svu tu struju isporuči, to su ogromna ulaganja. Čujemo od onih koji se bave recimo sa isporukom solarnih panela da kada ugradite solarne panele na krov svoje kuće ili zgrade i to ne mora čak biti ni isporuka u distribucijsku mrežu nego samo kao krajnji korisnik da ovisno o tome gdje ste, u kojem dijelu i koji je ODS u pitanju znaju se čekati dozvole da možete uopće koristiti tu instalaciju jer moraju dati HEP čak i po godinu dana. I ključno je pitanje znači ne infrastruktura koja i sada evo kao što je rekao kolega nije tako loša jer budućnost u biti i nije javna infrastruktura nego punjenje kod kuće, na poslu, u zgradama, znači već kod rekonstrukcije, energetske obnove zgrada, oni koji malo promišljaju za ubuduće razmišljaju o tome na koji način će se omogućiti punjenje električnih vozila tamo gdje živite i tamo gdje radite. Ključno je znači što radi HEP da osposobi mrežu kako bi mogla prihvatit, sad zamislite da evo u godini dana imamo 30% vozila na našim cestama koja su električna vozila, mi imamo raspad sustava, ja to odgovorno tvrdim danas ovdje za saborskom govornicom. U konačnici mi se već godinama vrtimo u tom nekom začaranom krugu alternativnih goriva i infrastrukture. I ovo što je činjenica, a to, na to nas upućuju ove novonastale okolnosti je da taj začarani krug u stvari prekinemo i da se krene u brže djelovanje. Čuli smo evo i jučer o novom planu gdje se sve skupa ubrzava i spušta se granica sa 2030. na 2027. kako bi Europa prestala biti ovisna o fosilnim gorivima, poglavito o ruskom plinu i nafti. Znači mi imamo taj začarani krug gdje investitori ne ulažu kapital u gradnju infrastrukture jer ne postoji dovoljna potražnja na tržištu. Nastavno, cijena vozila koja su pogonjena alternativnim gorivima je relativno visoka zbog niske potražnje na tržištu i to je taj jedan začarani krug u kojem se mi vrtimo već godinama. Kupci naravno odustaju od kupovine takvih vozila jer su preskupa, a opet nema ni odgovarajuće infrastrukture i kako će se to prekinuti, vjerojatno zbog novonastalih okolnosti gdje ćemo svi mi shvatiti da jednostavno ovako dalje ne ide što zbog utjecaja na klimu i klimatskih promjena, a što zbog ove situacije gdje vidimo koliko ovisimo o ruskom plinu i o ruskoj nafti. I da bi se to riješilo to bez potpore javnih tijela jednostavno neće ići, to ne možemo mi očekivati da će tržište takvu, takvu situaciju riješiti, to jednostavno ne ide. I ja sam i u replici napomenula da mi imamo tri tvornice biodizela i sve tri su konzervirane, ugašene, ne rade, dok u Europi se grade nove ovdje je odgovor to su privatne tvornice, oni valjda nemaju interes, pa kako nemaju interes ako je naše opredjeljenje zelene politike i alternativna goriva, pa i biodizel je dio cijele te priče, a znači investitori privatni nemaju interesa. Neću ni ulaziti u to da i u ovom zakonskom prijedlogu kažete da za različite tipove prijevoznih sredstava će biti naravno i različita vrsta alternativnih goriva. I tu dolazimo i do tih famoznih željeznica o kojima ja često govorim, jer me smeta da ja kad krenem iz Našica u Sabor krenem vlakom koji vozi tako 60 km/h otprilike, pa onda moram presjedat na autobus, pa onda opet idem na vlak i promijenim nekoliko prijevoznih sredstava i naravno nikad ne znam kada će taj vlak doći do Zagreba, hoće li doći, hoću li ja uopće stići, na koji način, kako i kada zato što se dionica Križevci – Dugo Selo radi već, koliko ste probili rokove? Navodno bi trebala biti gotova na godinu. A ako ne bude gotova na godinu budući da se financira europskim sredstvima sva ta kašnjenja HŽ infrastrukture će pasti na teret poreznih obveznika i sve će se to morat platit onda iz državnog proračuna. Hrvatski Leskovac – Karlovac opet vam je pala javna nabava, opet je sve kod DEKOM-a, 200 milijuna kuna manje za tu dionicu u rebalansu državnog proračuna na toj stavci, na toj poziciji jer jednostavno već ne zna koji put vam pada javna nabava niste još ni krenuli. 44 km pruge, ali renesansa željeznica će bit gotova do 2030. za osam godina.

Iz tog sektora dolazi 23% emisija CO2 i postotak i dalje raste. U cestovnom prometu upotrebljava se 75% ukupne energije koja se koristi u prometu i stvara se gotovo 73% emisija stakleničkih plinova prometnog sektora. I tu se vraćamo naravno i na tu ovisnost o nafti kada je u pitanju europski promet i to je negdje oko 94%, a 84,3% dolazi iz uvoza. Europa nema izbora, Europa mora ubrzati i mora krenuti u alternativna goriva daleko brže nego što je to bilo do sada. I naravno što nam to govori? Europa će ubrzati, neće Nijemci nas čekati, ni Austrijanci, ne Šveđani, ni nitko od njih. Oni će svoj dio posla napraviti, a Hrvatska kao i uvijek, jel' vidimo sa tim željeznicama poklone nam novac, a mi ga ne iskoristimo na vrijeme, pa onda možda ćemo vratiti, možda nećemo, možda ćemo opet moljakat da nam produže rokove. Ali ti isti Nijemci, ti isti Talijani, ti isti Slovenci, Austrijanci dolaze u Hrvatsku na godišnji odmor i sad čujemo da će oni na kandelaberima punit svoje električne automobile, pa već sada se većina gradonačelnika žali na to da su dobili nenormalne račune za javnu rasvjetu, tri, četiri puta veće. Pitanje je, hoće li oni dolaziti kod nas ako oni nemaju gdje napuniti svoje električne automobile. I to su neke stvari o kojima treba ozbiljno porazmisliti, jer turizam nam, o turizmu nam sve živo ovisi. Pa vidjeli smo jučer. Sav taj rebalans i sve to skupa ovisi o tome kakva će biti turistička sezona, hoće li biti 3% rasta BDP-a ili neće biti. I evo da ne duljim dalje teško je sad o ovome govoriti u principu jer različita je situacija sa električnom energijom, sa vodikom, jer u alternativna goriva idu i biogoriva i sintetička parafinska goriva itd. Činjenica je da svako to alternativno gorivo pojedinačno ima cijeli niz dodatnih problema i samo ću se još kratko osvrnuti na vodik. Te priče da će se on umješavati ne znam sa nekih 30% pa će plinovodima ići prirodni plin, vodik, pitajte malo stručnjake koliko posto se može umiješati, a da nam ne popucaju cijevi. 10% najviše. Treća rasprava Klub zastupnika Socijaldemokrati poštovani kolega Pavić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. Prvo da vam zahvalim na odgovoru na moju primjedbu koju sam dao u prvom čitanju koja je bila vezana za uredbu, odnosno pardon za direktivu koja se upravo ukida u EU parlamentu iz 2014. godine i za novu koja se evo upravo donosi. I svjesni smo toga da se trenutno nalazimo u razdoblju kad je intenzivan razvoj vozila koja su pogonjena alternativnim gorivima. Znamo da moramo očekivati da ćemo se morati istim tempom prilagođavati novim potrebama i da ćemo morati isto tako ukoliko će to biti potrebno mijenjati i zakonsku regulativu. Međutim, moja intencija je bila zapravo da pokušamo skrenuti pozornost da bi bilo dobro da budemo proaktivni i da pokušamo aktivno sudjelovati u tim raspravama u Europi, čak i da dajemo svoje prijedloge s obzirom da imamo specifične potrebe. Specifične potrebe mislim zbog toga što imamo evo turističku sezonu, kad nam dolazi veliki broj turista izvana i kad nam zapravo u kratkom periodu jako raste potreba za energijom i to ne samo za električnu energijom nego za svim ostalim izvorima energije, pa tako u budućnosti možemo očekivati i potrebu za sve više vodika i ostalih alternativnih izvora energije. Ovdje je netko od kolega spomenuo alternativu o fosilnim gorivima samo električnu energiju. Nije to samo to. Govorimo i o ukapljenom prirodnom plinu, ukapljenom plinu naftnom. Imamo tu puno, imamo šest kategorija evo koja su iznesena na portalu Ministarstva prometa, pomorstva i veza i nikako tu ne smijemo zaboraviti biogorivo, odnosno biodiesel. Nažalost, evo desilo nam se to da smo imali prije nekoliko godina još uvijek u Hrvatskoj je bilo nekoliko, nekoliko rafinerija biodizela, nažalost one su se ugasile, ali bilo nam je rečeno da će biti nova proizvodnja uspostavljena u Sisku. Mi ne znamo u kojoj je to fazi, što se tu dešava, znači to je bio plan koji je bio iznesen tu u saboru, koji je bio rečen tu u saboru u momentu kad smo bili kritizirali prodaju, prodaju INA-e Mađarima, kad je bilo rečeno da će se ono što se u Sisku ugasilo zapravo nadomjestiti sa proizvodnjom biodizela i to biodizela na način da se zapravo sadi trska, kineska trska i da se iz nje proizvodi biodizel i nakon toga da se to i dalje prerađuje, pa ako vam nije problem da nam kasnije i kažete u kojoj fazi je ta rafinerija biodizela. Nadalje, znamo da je i industrija alternativnih odnosno industrija vozila koja su pogonjena alternativnim gorivima u brzom razvoju, da je brzorastuća i znamo da će u budućnosti nezaustavljivo rasti pogotovo sa aspekta, kad gledamo to sa aspekta što se trenutno dešava u Europi i koje direktive donosimo i da znamo da do 2050.g. trebamo imati nultu zapravo emisiju CO2. Ako to želimo postići to znači da ćemo se svi morati uključiti u razvoj, na sreću imamo, imamo i u Hrvatskoj Rimca koji se bavi tim poslom, pa nadamo se da će se to i proširiti i da će biti nekakva masovna proizvodnja tih vozila u Hrvatskoj i da ćemo sudjelovati u brzom, bržem razvoju na nivou Europe i kasnije možda i šire. Međutim, bez obzira o tome o kojem gorivu govorimo dal je to električna energija, plin, vodik, moramo biti svjesni da će nam rasti potrebe u budućnosti i drago mi je da ste spomenuli onih 200 milijuna kuna koje mislite, koje ste zapravo mislili uložiti u infrastrukturu za opskrbu punionica alternativnih goriva jer bez toga nećemo moći funkcionirati. Vjerojatno smo svjesni da imamo velikih problema koji će, koji će biti pred nama kad nam navale veliki broj turista na naše otoke sa električnim vozilima jer trenutno je broj punionica na otocima jako mali i moramo biti svjesni toga da trebamo taj broj punionica povećati da bismo tim ljudima koji su došli kod nas omogućili da normalno funkcioniraju i da mogu normalno koristiti svoja vozila, bez toga bojim se da nam sezone neće biti toliko uspješne kao što su bile do sada. Kad govorimo o tim otocima i potrebama na samim otocima nemojmo zaboraviti da smo govorili o solarnim elektranama koje bi trebale biti napravljene na otocima. Trenutno nisam našao nikakvih podataka o tome da imamo nove projekte koji će potaknuti proizvodnju tih odnosno pardon izgradnja tih elektrana, solarnih elektrana na otocima, što nam je izuzetno važno, važno nam je zbog kapaciteta koje trebamo postići na tim otocima da bi se mogli zapravo u ovom kratkom periodu upogoniti i sva moguća vozila i klima uređaji i svi oni uređaji koji zapravo su vezani za električnu energiju, a bez toga to neće moći napraviti, tako da vjerujem da tu postoje neki, neki projekti. Vjerujem nismo mogli naći te podatke na, na portalima, nismo mogli naći negdje u glasilima, tako da očekujemo da ćemo dobit te informacije iz ministarstva. Što se tiče ostalih problema koji se tu mogu uočiti u ovom zakonu ono što upada u oči to je odmah na početku što je zapravo puno toga prepušteno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Znači oni će rješavati i dio prometne infrastrukture, prostorno uređenje, prostorne podatke, područja gradnje energetika, energetske učinkovitosti itd., itd., to je vjerojatno u njihovom, u njihovom ovoga okviru rada, međutim moramo biti svjesni da i oni imaju ograničene kapacitete, tako da će vjerojatno trebati početi i neke pomoći od stane drugih institucija odnosno možda i nekih novih koje će se trebati uspostaviti da bi oni mogli funkcionirati. Osim toga imamo tu još jedan problem, a to je problem vezan za prostorno uređenje i lokalnu samoupravu. Nemojmo zaboraviti da bez lokalne samouprave ne možemo napraviti nijedan objekat na teritoriju te lokalne samouprave, tako da ova inicijativa koja kreće sa nivoa države mora se spustiti na najniži nivo i uskladiti sa svim potrebama i inicijativama na nivou lokalne samouprave. Naravno tu je i županije, tu su prisutne i županije koje ne smijemo preskočiti jer JLS se moraju uklopiti i u županijske planove, tako da imamo puno koraka koje trebamo napraviti, inicijative su dobre, međutim pitanje je koliko je to stvarno usklađeno sa mogućnostima s obzirom da imamo određene probleme trenutno u funkcioniranju lokalne samouprave i naravno ona papirologija koja nas uvijek je mučila prilikom, prilikom dobivanja bilo kakvih dozvola koje smo spominjali ovdje u sabornici. Drago mi je da ste spomenuli razvoj informacijskog sustava koji će pratiti kako rade ove punionice alternativnih goriva. Prošli put sam pitao kako se to misli uspostaviti s obzirom da je u zakonu napisano da će nosioc tog dijela posla biti ministarstvo. Ne znam tko će uspostaviti taj informacijski sustav, ne znamo gdje će biti računalska infrastruktura postavljena, dal će to biti u CDU-u ili će to biti novi troškovi unutar ministarstva, što bi bilo zapravo nepotrebno jer imamo CDU i smatram da bi kompletna serverska infrastruktura trebala biti smještena u tom CDU-u da bi se uštedio novac, na kraju krajeva i da bi se kasnije svi ti sustavi lakše povezivali i da bismo imali međusobnu, međusobni razgovor tih sustava na način da se razmjenjuju podaci, da se podaci upotrebljavaju i u drugim sustavima ukoliko je to potrebno. Tako da evo ukoliko to nije bilo u planu, moja sugestija, pa ako nije problem da se ta sugestija prenese dalje. Informacijski sustavi koji će pratiti punionice alternativnih goriva vjerujem da će biti izgrađeni sa najnovijim tehnologijama vjerojatno će onda imati i neke web servise pa će to biti onda dostupno i građanstvu s obzirom da je interesantno da se zna gdje postoji koja punionica da to bude dostupno u realnom vremenu, da naši sugrađani kad su već na putu, kad su u svojem automobilu mogu i preko mobilnih aplikacija dobiti te podatke. Vjerujem da su tu i neki kontrolni mehanizmi ugrađeni u te aplikacije, ništa ne piše puno o tome, ali vjerujem da su tu i kontrolni mehanizmi koji će kasnije pomoći i ministarstvu i institucijama koje to trebaju kontrolirati da se može prekontrolirati rad i dostupnost i goriva, alternativnih goriva na pojedinim punionicama kao i samih punionica koliko su ispravne i koliko rade. Što se tiče nas Socijaldemokrata i kluba Socijaldemokrata možete od nas uvijek očekivati podršku kada se govori o zelenoj energiji i kada su pozitivne i dobre inicijative vezane za zelenu energiju i tu ćemo uvijek biti i podrška i proaktivni. 4. rasprava Klub zastupnika IDS-a, poštovani kolega Daus. Izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče. Možda prije samog početka prije su me podsjetile kolegica Ahmetović i kolegica Vučemilović o željeznici, pa samo kratko, kolegica Vučemilović je pričala o renesansi naravno kroz dozu sarkazma. Ako je renesansa u Slavoniji onda je nama rani srednji vijek još u Istri, ali to je jedna druga tema, možda i tematska sjednica za istarsku prugu. Kolega Pavić da, malo ste me podsjetili s prostornim planiranjem općine, gradovi i županije, ali i država nema prostorni plan pa počnimo od tuda, najprije definirajmo osnovne stvari pa onda negdje je razina ona najniža … bolje uređenija jedna općina nego po prostornom planiranju, imaju i onih koji su uneređenije, ali ima i onih koje su uređenije od države. Ali vratimo se na temu. Pozdravljamo svako nastojanje, svaki pomak prema uspostavi sustava alternativnih izvora energije, prateće infrastrukture tu ćete imati podršku IDS-a, to uopće nije tema, zelene politike su naše politike. No dug je put pred svima nama. Ono što mene zapravo brine i to nije samo do vas, ali možda možete to usmjeriti prema nadležnima je zapravo jedna cjelokupna strategija promišljanja, iako sam danas vidio par dobrih ideja, čuo zapravo ovdje što me veseli, Strategije uspostave sustava punionica električnih vozila diljem RH odnosno nedostatak iste s jedne strane te veoma mali broj elektrana na alternativne izvore energije s druge strane. Dobivamo informacije da je Njemačka udvostručila poticaje za kupnju električnih automobila, očekujemo sve više vozila na električni pogon i u Hrvatskoj, posebno ljeti, o tome treba vodit računa. I gdje smo tu mi i zašto sve to pričam? Svi tu znamo da je naša zemlja veoma različita, raznolika u mnogim segmentima zbog toga je i tako lijepa, područje s više, s manje stanovništva, s više i manje gostiju i to u velikoj mjeri sezonalnih gostiju, područja koja su više i koja su manje tranzitna. Također postoje područja na kojima se proizvodnjom, trgovinom i uslugama mnogo doprinosi razvoju zemlje i područja koje nažalost ne prate taj korak. Više je razloga nećemo ulaziti u njih, ali je tako. I onaj tehnički elektroenergetski dio koji je različit od regije do regije, od županije do županije od slabije iskoristivosti sustava u nekim dijelovima gdje je došlo do depopulacije, pada industrijske proizvodnje do prenapregnutosti sustava u turističkim dijelovima u špici sezone. I svjesni smo da je teško nešto raditi prema jedinstvenom standardu u takvoj zemlji kada su vrijednosti skroz varijabilne. E sad, koja je nominalna populacija za koju se projektira broj punionica, ljetno ili zimsko stanovništvo, slično kao i kod otpada ne, ako je ljetno koliko je smisleno toliko ulagati u infrastrukturu koja će veći dio godine i kolega Totgergeli pričao biti korištena sa značajno smanjenim kapacitetom. I kad uzimamo sve te parametre u obzir potrebno je definirat koliko je u kojem dijelu RH potrebno punionica velikog kapaciteta i velike brzine punjenja odnosno gdje ih treba više, gdje ih treba možda nešto malo manje, a gdje treba mnogo više punionica manje snage i možda i malo sporije brzine punjenja, govorimo čisto zbog preopterećenosti elektroenergetskog sustava. Također potrebno je hitno dodatno stimulirati izgradnju malih kućnih elektrana. I pokušat ću praktično prikazat kroz područje iz kojeg dolazim iz moje Istre. U kontekstu elektromobilnosti Istra posebno iz aspekta pojačanih dolazaka gostiju u ljetnim mjesecima ne može se uspoređivati s … primorskim dijelom hrvatske, pa tako ni s djelom Kvarnera osim možda otoka jer oni u velikoj mjeri odredišna destinacija. Turistički tranzit kroz županiju je minimalan i ovo je u velikoj mjeri uvjetovano i osnovnim prometnim pravcima prema južnim dijelovima Hrvatske, ali to je sada druga prometna tema. To znači da za razliku od nekih drugih primorskih regija koje su u velikoj mjeri tranzitne treba definirat kolika je potreba npr. u Istri za punionicama velikog kapaciteta i brzine punjenja, a koliko za malima i male brzine punjenja. U velikoj mjeri je auto destinacija kao što sam rekao prije u replici 85% gostiju dolazi osobnim automobilom, ali 56,29% gostiju boravi u privatnom smještaju i kako se čini taj će postotak rasti sukladno Studiji održivog turizma Istarske županije. Iz ovog možemo zaključit da bi za Istru bilo veoma važno ulagati u edukaciju u edukaciju isto stanovništva koliko je zapravo važno alternativni izvori i punionice, pričam sad isključivo o električnim punionicama i izgradnju kapaciteta za punjenje na lokaciji pružanja u sluge smještaja, poglavito u privatnim kućama, kuće za odmor i sl. i to u vidu ko što sam rekao prije destination chargera manje snage. I za očekivati je da će sam proces punjenja postat potpuno komercijalna usluga, potpuna naplata s tržišnom cijenom u nekoj perspektivi tako da će se u budućnosti u svakom slučaju preferirat korištenje jeftinije noćne tarife. I upitno je na koji će način tarifni model biti određen s većim prelaskom na solarnu energiju i osnovnom proizvodnjom u dnevnom S obzirom na model korištenja ovakvih smještajnih objekata automobili su i onako najveći dio vremena parkirani ispred kuće, isto tako je upitno koliko će biti izražena potreba za brzim punjenjem i većine potreba pretpostavljam da će se moći zadovoljiti manjim kućnim punjačima s duljim razdobljem punjenja. Bit će pretpostavljam, moramo u to vjerovat sve više je naših stanovnika koji će koristiti automobile na električni pogon. Naravno da to ne eliminira veće i brže sustave, naprotiv moramo težiti njima, ali moraju se planirati i graditi sustavno i paralelno s ulaganje u nove proizvodne sustava, ako ne imamo veliki problem. Pod proizvodne sustave mislim naravno na proizvodnju električne energije. Mi smo trenutno u situaciji da nemamo dovoljno novih sustava proizvodnje električne energije koju u narednom periodu mogu nadoknaditi postojeće i zadovoljit nove potrebe tržišta. Dakle, najprije treba što prije osigurati dodatnu proizvodnju električne energije iz alternativnih izvora. Rješavat uzrok, a onda naravno posljedicu jer da se vratim ponovno malo u Istru jer tamo znam situaciju kakva je. Ono što je vrlo bitno elektroenergetski sustav Istarske županije ionako je prenapregnut s ljetnom vršnom potrošnjom iznad regionalnih proizvodnih mogućnosti u onim špicevima kad imamo u sezoni. I kako onda ulagati u nove velike potrošače i u novu potrošačku infrastrukturu, mislim na punionice velikog kapaciteta bez prethodnog ulaganja u nove elektrane npr. fotonaponske ne samo one, ali kako, o fotonaponskima nam najprije padne na pamet one zbog količine sunca u našem kraju. I kako ovdje u najvećoj mjeri govorimo o ljetnoj potrošnji s povoljnim solarnim uvjetima kapacitet novo izgrađenih punionica nikako ne bi trebao prelaziti kapacitet novo izgrađenih solarnih elektrana. Realno bi trebao biti i nešto manji. U ovom trenutku, a prije značajnije supstitucije proizvodnog kapaciteta Termoelektrane Plomin situacija je takva da struka preporučuje punjenje elektroautomobila i planiranje punionica u sklopu postojećih priključaka bez povećanja zakupljene snage, ponavljam pogotovo u onim pikovima u ljetnim mjesecima. I to nam je trenutno veliki problem, nadam se da to shvaćate, prije sam i kroz repliku vidio da, da razumijete problematiku i apeliram i na vas, znam da nije vaš resor, ali povezani ste, na kraju krajeva ovaj zakon je u vašem resoru. Apeliram da uzmete u obzir ovo što sam danas rekao u raspravi kako bi se čim prije pokrenula, popričajte s kolegama iz drugog Ministarstva gospodarstva, kako bi se pokrenula izgradnja novih sustava proizvodnje električne energije iz alternativnih izvora uz dodatne poticaje za sustave malih elektrana. I to se neće dogoditi samo od sebe. Ako je stvarno to državi strateški prioritet, ja vjerujem da je, onda treba pomoći u početku kako bi se te investicije vratile dugoročno kroz isplativost i ono najvažnije veliki stupanj energetske neovisnosti. Ima mnogo obitelji koje su spremne investirati bar u ove male sustave na svojim zgradama, svojim kućama obiteljskim, ali im treba pomoći u startu sufinanciranje. Ovo su dugoročne investicije koje nam se vraćaju kroz više segmenata. I ono što je jednako važno je da time dodatno ne ugrožavamo prostor, fotonaponski sustavi se postavljaju na već postojeće krovove, eventualno veće elektrane to je vezano i naravno na prostorno planiranje i od županije do županije, veće elektrane moraju ići u već devastirane prostore ako se ikako može poput bivših odlagališta otpada, bivših kamenoloma i slično jer moramo paralelno osim proizvodnje energije iz alternativnih izvora čuvati i prostor jer u protivnom onda to nisu zelene politika. I drugo još tražimo od države da osim sustava malih obiteljskih elektrana sufinancira i sustave malih kućnih punionica za električna vozila. Tad ćemo imati zaokružen proces, smanjivanje potreba za proizvodnjom električne energije u velikim elektranama, jedan dobar dio rasterećenja pogotovo u određenim trenucima u godini te smanjivanje potreba za izgradnjom punionica većih kapaciteta koji su zimi neiskorištene ili koje bi bile bar za sada dok se ne poveća ovoga i sama količina električnih automobila na našim prometnicama. I naravno ne vjerujem da, vjeruje da ne treba posebno naglašavati koliko je sve to potrebno našoj zemlji. I zbog očuvanja okoliša i zbog energetske neovisnosti i zbog očuvanja konkurentnosti turističke destinacije, nemojmo zaboraviti da smo i tu na tržištu, europskom i svjetskom i zbog povećanja gospodarske konkurentnosti.

Dobro došli. [[Pljesak.]] A sada molim poštovanu kolegicu Ahmetović da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, zastupnice i zastupnici, ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. To sam rekla i u replici državnom tajniku, dakle usklađujemo naše zakonodavstvo sa direktivom iz 2014. godine konkretnije od 22. listopada 2014. i to s direktivom koja se radi, koja se odnosi na uspostavu infrastrukture za alternativna goriva. Međutim, Europska komisija je sredinom 2021. godine objavila prijedlog za stvaranje nove regulacije za infrastrukturu alternativnih goriva koja bi trebala stupiti na snagu već tijekom ove godine. Tom će se direktivom odnosno regulacijom potaknuti znatno brži prijelaz na mobilnost s niskom ili nultom emisijom uz odgovarajuću infrastrukturu za punjenje takvih vozila. Dakle, mi sada uvodimo direktivu koju ćemo staviti uskoro van snage jer ćemo morati uskladiti naše zakonodavstvo s novom regulativom koja je obvezna. I državni tajnik je rekao da ministarstvo radi na tome, naravno da prati i sudjeluje u radu europskih tijela zaduženih za kreiranje novih direktiva i svjestan je i sam kao što je i rekao u odgovoru na moju repliku da ćemo se vrlo brzo morati zapravo vrlo brzo ćemo morati prionuti izmjenama, dodatnim izmjenama ovog zakona kojeg danas mijenjamo. U RH alternativna goriva koja se koriste u prometu obuhvaćaju električnu energiju, vodik, biogoriva i prirodni plin. Cilj je naime razviti infrastrukturu za alternativna goriva kako bi se postigao razvoj održivog tržišta i prometnog sustava te postigli manji odnosno minimalni negativni učinci po okoliš jer su učinci po okoliš ma kakvo gorivo koristili uvijek nekakvi odnosno određeni međutim mogu se mjeriti po svom intenzitetu na više ili niže. Cilj ove nove regulacije za infrastrukturu alternativnih goriva je da se svim sadašnjim i budućim korisnicima vozilima sa nultom emisijom omogući što bolja i što kvalitetnija infrastruktura u budućnosti, a sve u skladu sa ciljem EU da postane karbonski neutralna do 2050. godine. Zbog toga se ovim zakonom predlaže dodatno urediti radi interoperabilnosti područja vezana za mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, zatim opskrbu električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima, mjesta za opskrbu prirodnim plinom za vozila koja sudjeluju u cestovnom i vodnom prometu, te tehničke specifikacije za opskrbu vodikom za vozila cestovnog prometa također se određuje uspostava registra punionica za alternativna goriva i njegovo vođenje. Propisuju se tehničke specifikacije za mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, propisuju se isto tako tehničke specifikacije za opskrbu električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putevima i uspostavlja se sustav o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva. Klub SDP-a će podržati ovakve izmjene zakona, međutim iako su te izmjene dobro došle ja želim napomenuti da mi nekako stalno kaskamo kad govorimo o usklađenju zakonske regulative sa europskom regulativom i dakle upravo zbog toga nekako svoj sustav ne unapređujemo u korak sa kojim ga unapređuju ostale članice EU. Nova regulacija koju sam na početku izlaganja spomenula značajno bolje definira javno dostupnu infrastrukturu za punjenje vozila jer se njome povećava broj punionica diljem Europe. Novom regulacijom postavljene su tzv. nacionalno obvezujući ciljevi kojima bi se propisalo koliko koja članica EU mora postaviti punionica struje ili vodika za laka i teška vozila. I ja se zaista nadam da ministarstvo priprema i ovu postojeću, a sada evo sutra de facto izmijenjenu zakonsku regulativu za usklađenje sa novom direktivom, sa novom regulativom koja će znatno bolje definirati sustav i znatno bolje iskorake u sustavu učiniti. Kao turističkoj zemlji bilo bi nam u interesu da se uvede naplata punjenja vozila pomoću bankovnih kartica, pa bi svi operateri punionica trebali postaviti čitače kartica na svoje punionice čime bi se olakšala naplata punjenja brojnim vozačima električnih vozila, a pogotovo turistima koji nisu upoznati sa mrežom punjača u zemlji koju posjećuju. Regulacija infrastrukture za alternativna goriva iz 2021., dakle ova nova regulacija koju ćemo morati uvesti u naše zakonodavstvo postavila je i za cilj znatno pojačanje infrastrukture na TNT koridoru, a to je koridor koji povezuje sve glavne prometne točke u Europi. Znači da bi se i u Hrvatskoj i u susjednim zemljama dodatno povećao broj punionica za laka i teška električna vozila i to nama posebno važnim relacijama Ljubljana - Zagreb i Varaždin – Rijeka do 2025. godine na svakih 60 km, dakle postavilo bi se barem jedna punionica za električne kamione ili autobuse, sa dva punjača snage do 350 kW, a za laka putnička vozila barem jedna punionica sa dva punjača snage do 150 kW. Do 2030. godine taj broj punionica mora biti dvostruko povećan. Bojim se da ako ne požurimo sa implementacijom nove direktive nećemo postići ove ciljeve. Prijedlog je europske asocijacije za elektromobilnost, da svaka država u Europi postavi dovoljno infrastrukture za barem 10% od ukupnog broja vozila u državi što bi primjerice u Hrvatskoj bilo puno više infrastrukture nego što je trenutno i to više nego što je uopće potrebno na postojeći broj električnih vozila. To bi možda bilo motivirajuće za kupce vozila, da razmotre prelazak na vozila sa nultom emisijom CO2. Vlasnici dakle ne bi imali brige hoće li pronaći mjesto za punjenje, a s druge strane te punionice bi bile sufinancirane od strane EU pa samu državu takvo širenje infrastrukture ne bi puno koštalo. Ostaje naravno problem niske kupovne moći građana Republike Hrvatske koji si ne mogu priuštiti skupa vozila na alternativna goriva poput električne energije, ali to je predmet nekih drugih rasprava. Ostaje ipak potreba izgradnje infrastrukture za alternativna goriva koju će ako ne naši građani, barem ne u kratkom roku koristiti turisti i posjetitelji.

Govorim naravno i o otoku Krku, gdje su sve jedinice lokalne samouprave, dakle isfinancirale postavljanje elektro punionica na svojim područjima, neke i po dvije ili tri punionice kakav je slučaj u Omišlju. Međutim, s obzirom da najveći benefit od turizma ima država vidjeli smo i jučer u raspravi o rebalansu državnog proračuna da se računa na veliki, još veći turistički promet nego što smo računali u prosincu kad smo planirali proračun, da zapravo se i financijska održivost države zasniva upravo na turizmu, pa je potrebno dodatno ojačati podršku i to naravno financijsku s nacionalne razine, ali već sada pronaći način kako našim građanima osigurati izravan benefit od uspostave ove infrastrukture. Jasno je da prvenstveno to znači financijsku dostupnost tih alternativnih goriva i vozila na njihov pogon. S obzirom da se kod ovog prijedloga zakona radi de facto samo o usklađenju sa europskim direktivama u klubu SDP-a nemamo razloga ne podržati ovakav prijedlog zakona. U ime Kluba zastupnika HDZ-a sada će govoriti poštovani zastupnik Miro Totgergeli.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 Pa kao što smo to već čuli danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. I kao što se to već vidjelo i prilikom rasprave u prvom čitanju tako se to može zaključit i danas tijekom rasprave, manje-više svi će podržat ove izmjene zakona koje u stvari idu u smjeru kako je to većina državnih tajnika i neki od mojih prethodnika napravili u smjeru poboljšanja određenih tehničkih propisa, dopune tih propisa, dopune vozila i kategorija vozila za koje je potrebno osigurati priključna mjesta za alternativna goriva, ali ono možda što je i najvažnije u toj priči ili što nekima od nas djeluje kao najvažnije, a to je i taj informacijski sustav da u stvari se dobije jedna pregledna slika gdje, kad i što možete punit, po kojim cijenama, kako to sve skupa izgleda, to isto propisuje ovaj, ove izmjene i dopune zakona. Dakle, stvaramo zakonodavni okvir da nam punionice za alternativna goriva budu u još boljem stanju nego što sad jesu, a ja ću konstatirat ponovo da mislim da je i sad u ovom trenutku mreža zadovoljavajuća, a da ju možemo popraviti i da ju trebamo još popravljat naravno da je to točno. Prilikom rasprava oko ovakvih zakona uvijek se povede i ona dodatna rasprava, a to je da idemo u onom smjeru što i kako tehnološki u prometu jel je to prije svega električna energija, jel je to vodik, jel je to plin ili biogoriva, al onda tu vrlo brzo to možemo raščistiti i reć sve ono što je vezano uz plin, pa to već skoro nam jako dobro i funkcionira, to je čak i puno bolje od onoga samozadovoljavajuće, to imamo na dosta visokom nivou već duže vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Što se tiče biogoriva to je u stvari samo ono umješavanje biogoriva u dizel odnosno prije svega u dizel, taj dio smo regulirali kroz plaćanje penala onima koji to neće, sad kad je ova kriza i to smo morali korigirat. Ali prije svega kad pričamo o nekim alternativnim gorivima onda tu sad u zadnje vrijeme se baziramo ili na električnu energiju ili na vodik. Tehnološki gledano znanstveno tehnički meni osobno se čini da još u cijelom svijetu baš i nije do kraja definirano kako će to uskoro sve skupa izgledati odnosno ako promatramo sad što se tiče prije svega osobnih automobila onda je tu nekako to otišlo na stranu električne energije, a vodik tu kaska dok s druge strane kod već teretnog prometa, kod prevoza vlakom, tu nije to još do kraja tehnički, a pogotovo tehnološki da bi išlo u neku komercijalnu proizvodnju definirano kako će to u budućnosti izgledat. I tu, mislim da se tu možemo vrlo brzo svi složit, sad imamo dosta proizvodnje električnih automobila i onda se na neki način samim tim svi skupa i koncentriramo na takva alternativna goriva, a kad počnemo o tome raspravljat onda uvijek ovdje otvaramo i onu raspravu koja je vezana kako u RH proizvodimo električnu energiju, imamo li je dovoljno i sve što je vezano uz tu raspravu oko proizvodnje električne energije. E sad, ja se nekako malo moram osvrnut na nešto što je bilo izrečeno i juče sa ove govornice, a vezano je uz proizvodnju električne energije, govorio je u slobodnom govoru kolega Hajdaš Dončić ovdje juče i rekao je da smo u RH zadnju hidroelektranu sagradili 1990.g. i onda je još dodao tezu, naravno to je koristio u sklopu svoje rasprave, dodao je i tezu da su sve naše hidroelektrane već manje-više amortizirane što kad neko to sluša sa strane dobio bi dojam da su u stvari te sve naše hidroelektrane već pri kraju svog životnog vijeka, ishabane i izamortizirane i da uskoro ćemo ostat bez njih. Naravno ni jedna ni druga tvrdnja nije točna, prvo nismo sagradili zadnju hidroelektranu 1990.g., zadnju smo sagradili 2010.g., to je Hidroelektrana Lešće koja je započeta gradnja 2005.g., što znači neko je još i prije te 2005. puno toga morao odradit da uopće pripremi taj projekt da bi se hidroelektrana mogla sagradit i pustit u rad 2010. Isto tako ta Hidroelektrana Lešće znači morala je imat podršku nekoliko vlada, morala je imati podršku SDP-ove vlade tamo od 2000. da bi se uopće taj projekt napravio, morala je imat podršku nekoliko HDZ-ovih vlada da bi bila izgrađena i puštena u rad, a ja ću konstatirat tu da kad već kolega Hajdaš Dončić govori o tome da je zadnja hidroelektrana sagrađena '90.-te što nije točno nego 2010., da je on upravo sjedio u SDP-ovoj vladi 2012.g. koja je donijela političku odluku da se zaustavi gradnja Hidroelektrane Ombla za koju je isto netko možda i 10-tak godina prije pripremao dokumentaciju, projekte i za koju su bile ishođene apsolutno sve dozvole, za koju je bio osiguran novac da se krene u gradnju i onda je donesena politička odluka zaustavljamo tu gradnju. Zašto sad govorim? Pa zato što za izgradnju ozbiljnih, velikih, energetskih, infrastrukturnih objekata potrebno je, potreban je jedan kontinuitet, potrebne su odluke koje se ne donose na bazi dnevnopolitičkih rasprava i nekad treba se i oduprijet onome što dnevna politika nameće jer to dugoročno i nisu dobre odluke. Evo sad kad on sam prigovara da nije dugo građena hidroelektrana, a i sam je sudjelovao u zaustavljanju projekta gradnje jedne takve hidroelektrane. S druge strane imamo prethodnu vladu HDZ-a koja je izgradila LNG terminal i tu je bilo puno priče oko toga kako ga ne treba gradit, ali prije svega kad se upravo krenulo u odluku gradnje ovakvog LNG terminala, dakle plutajućeg najveće zamjerke koje su tad bile nisu bile od strane SDP-a da treba graditi tamo terminal koji neće biti plutajući nego baš suprotno. Da taj plutajući terminal sa tim kapacitetima koje sad ima da su to kapaciteti koji će biti potpuno neiskorišteni. Kako će taj terminal funkcionirati sa svega 10% kapaciteta i kako će stvarati gubitke RH. Sad sa odmakom od 3 godine 4 vidimo da u stvari je to bila strateški jako dobra odluka. Po meni i dan danas strateški je bila jako loša odluka ne sagradit Hidroelektranu Ombla pogotovo što u to vrijeme u RH su postojale tvrtke koje su bile u stanju, hrvatske tvrtke izgraditi taj objekt kao što su na kraju krajeva gradili i Hidroelektranu Lešće koja je puštena 2010., sve su radile hrvatske tvrtke osim možda turbine koju je radila slovenska tvrtka. E u tom kontekstu strateških odluka naravno da je dobro što sad, danas kad raspravljamo o ovom prijedlogu zakona sve političke opcije podržavaju ove izmjene jer stvaramo ustvari zakonodavni okvir koji je dobra pretpostavka za izgradnju infrastrukture upravo za ono što u ovom trenutku i mislim da je najpotrebnije, a to su prije svega punionice za električne automobile. Mislim da je mreža zadovoljavajuća, da ju treba i dalje razvijati i dobro je što je osigurano kroz Ministarstvo prometa i kroz Ministarstvo gospodarstva da se sufinancira sa 200 miliona kuna buduća infrastruktura, što ako se to tako složi da je to oko 50% znači možemo doći do investicija u punionici od čak 400 miliona kuna i mislim da je to dobro, pogotovo što smo turistička zemlja i moramo pokrivati te špiceve, ali kao što sam već rekao ne moramo ići baš sa izgradnjom do te mjere da praktički ispada ako je sad špica jedan dan tijekom godine da mi onda moramo graditi paralelni autoput da taj dan ne bude zatrpan previše pa tako je to i sa punionicama. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedničke Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče pred nama je u drugom čitanju izmjena i dopuna Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i kao što su već moji prethodnici rekli pa bez obzira s koje strane ove sabornice sjedili, bez obzira da li su vladajući i oporba to je jedan od onih prijedloga zakona koji ćemo podržati iz jednostavnog razloga što je riječ o zakonu koji radi jedan iskorak naprijed, iskorak u dobrom smjeru i mislim i ja da ga treba podržati. Ono što ću se ja referirati u ime kluba su na dvije stvari. Jedna stvar je na formu, a druga stvar je na sadržaj. Kad je riječ o formi to sam raspravljala i u prvom čitanju, dakle upravni nadzor nad provedbom ovog zakona radi ministarstvo nadležno za energetiku. Dakle, ovdje imamo državnog tajnika iz ministarstva koje je nadležno za infrastrukturu, zakonom se definira kako napraviti infrastrukturu punionica, a nadzor nad samim zakonom radi ministarstvo koje je zaduženo za energetiku temeljem sveg onog drugog jer naravno oni su zaduženi da u tim punionicama bude nešto šta će netko koristiti. I sa te strane razuma je ok, ali sa druge strane meni se čini da je to trebalo i bez obzira na što je i u svom i uvodnom izlaganju državni tajnik objasnio da raspravu koju sam imala u prvom čitanju zašto nije prihvatljivo, što je tko rekao ili bilo šta i u raspravama kad raspravljamo o ovom mi raspravljamo djelomično o toj samoj infrastrukturi punionica. Dakle, ono autocestu gradi jedno ministarstvo odnosno nadležno za gradnju autocesta će biti jedno ministarstvo, a drugo ministarstvo će ono koji će kontrolirat da autoceste funkcioniraju i sve ostalo, dakle tu su te neke razlike tako je i ovdje ovo Ministarstvo gospodarstva. Pri tom moram se našaliti, to vam znači da će sadašnji aktualni ministar Filipović u provedbi ovoga zakona vršiti nadzor nad ministrom Butkovićem, pa nisam baš sigurna da je ministar Butković s tim baš pretjerano zadovoljan, ali što je tu. Ono što sam željela jednako tako u formi reći dvije stvari. Prva stvar je da je postala moda, već imamo jedno 3-4 godine da one stvari koje ne možemo riješiti zakonom rješavamo pravilnikom i mi sve više i više stavljamo pravilnika, pravilnike u zakone, dajemo neki rok 3 mjeseca, 6 mjeseci ovisno kako je, imamo i one uredbe koje donosi vlada i sve više se tim pravilnicima i uredbama rješavaju stvari koje trebaju riješiti zakonom. Vrlo mudro je na moju repliku odgovorio državni tajnik kad sam ga pitala u kojoj fazi su ti pravilnici jer znate nekad su vam pravilnici, dobro bi ih bilo i vidjeti, dobili bi jednu širu sliku o zakonu, pa je vrlo mudro odgovorio da se rade i da se pripremaju i da je rok u zakonu određen i da će oni poštivati taj rok. To je jedan dugogodišnji mudri državni tajnik točno tako odgovara i ne da se navući na tanki led da mora bilo što konkretnije odgovoriti, ali s druge strane bilo bi dobro da nešto znamo jer sve više, dakle sve više i više imamo takvih zakona. Ono što je u ovom zakonu jednako tako, postoji jedna tema o kojoj ja vrlo, vrlo rado govorim, a to je tema uopće Državnog inspektorata. Ne tako davno svi smo odnosno ovdje je bila rasprava o uspostavi tog velikog mastodonta koji se zove Državni inspektorat. Svi, bila je žestoka rasprava, bila je žestoka rasprava i o glavnom državnom inspektoru i nekako je to u kontekstu svih drugih događaja, događanja i sve što nam se svakodnevno dešava pri tom neću se referirati na potres, koronu, rat u Ukrajini nego nekih stvari nekako ostalo ispod radara, ali ono što je zanimljivo da je inspekcija koja je, koja će nam biti nadležna i vršiti nadzor nad ovom, ovim zakonom i dalje ostala u ministarstvu koje je nadležno za prometnu infrastrukturu. To drugim riječima znači i da tu završim ovu, ovu priču. Dakle, nadzor nad ovim zakonom ima ministar Filipović pa je u tom dijelu nadležan dijelu ministru Butkoviću, ali u nekim drugim vremenima ministar Butković se uspio izboriti za situaciju u kojoj mu je inspekcija ostala nije mu otišla u onu veliku, veliki mastodont koji se zove Državni inspektorat tako da se po putu očito tu nešto i u smislu nekakve hijerarhije i upravljanja promijenilo, ali to je jedna druga politika i politika HDZ-a koju ja neću niti suditi, niti ulaziti. Ono što hoću reći je nešto vezano uz ove, uz ovu uspostavu infrastrukture. Rat u Ukrajini i promjene koje jesu su nam zapravo, pokušavamo cijelo vrijeme otvoriti oči. Mi smo svi i bez obzira na nekakva opredjeljenja deklarativno govorimo o alternativnim gorivima, o uspostavi, govorimo o vodiku, vrlo rado govorimo o električnoj energiji, govorimo i o biogorivu, govorimo i o plinu i svemu ostalom, no glavnina našeg prijevoza i dalje funkcionira na naftu. Tema rata u Ukrajini, tema nafte je otvorila ponovo nam oči i pokazala da se trebamo okrenuti negdje drugdje.

Oni se spremaju, sad govorim o punionicama na električnu energiju. Oni se spremaju za slijedećih 20 ili 30 godina svjesni toga da će se stvari pomalo promijeniti i žele biti prvi među tima. Jednako tako pred jedno, neko vrijeme smo mi raspravljali o pravilniku koji govori o tome da kad radite i projektirate višestambene kuće, kad radite i projektirate zgrade javne namjene, kad graditi i projektirate recimo trgovačke centre da onda kao što smo uredno temeljem određenog propisa imamo određeni broj vozila za osobe s invaliditetom, da trebamo imati i određeni broj mjesta na kojem su punionice. I to je tim pravilnikom i pogledajte i novi trgovački centri i novi neki javni prostori, oni to sve zajedno imaju.

Ja sam nedavno gledala jednu reportažu Nacional Geographic jer me je jako zanimala i onda je obilazio jedan dio Europe jedan mladi tim koji su imali auto koji je, električni auto i onda su objašnjavali i kroz to pokazivanje slike Europe odnosno dijela Europe su govorili o tome gdje su kakve punionice, koliko su morali negdje čekati. Dakle, mi inače smo vrlo, vrlo skloni situaciji da čekamo da nam se stvari dogode, a onda kad nam se stvari dogode onda saniramo štetu. Dakle, ono što sad znamo, znamo da je potreba punionica, da je potreba brzih punionica, da te brze punionice zaista treba vezati uz pojedine destinacije i da u tom smislu trebamo raditi iskorak. Zaključno, u ime kluba jer ja ću sad tu još jedno malo vrijeme bit pa ću sad će biti nešto posve drugačije kao što je u onoj nekakvoj reklami, a sad nešto posve drugačije. Zaključno, mi ko klub ćemo prihvatiti ovu izmjenu i dopunu zakona. Cijenimo da je dobro da zapravo idemo ukorak s nekakvim vremenom. Ono što za svaki zakon uvijek volim, volim da vidimo stvarno u stvarnom životu što se događa i moramo biti svjesni promjena koje jesu, biti korak ispred, a ne korak iza. Ako želimo i tu ću, tu ću zapravo završiti vezano uz turizam, ako želimo reći da smo destinacija poželjna onda poželjna destinacija osim ljepote krajolika i svega ostalog nudi i neke druge stvari koje su turistima danas potrebne.

Hvala vam lijepo. Ja ću ovu svoju pojedinačnu raspravu malo više usmjeriti na onaj dio tko puni. Tko će puniti i kako će puniti? Dakle, mi ovim ćemo uspostaviti informacije o punionicama, znamo gdje će biti punionice, imat ćemo dakle dio sredstava ćemo koristiti za to, ali onda dolazimo do suštine. Suština nam je slijedeća, vi možete, ja ću to usporediti uvijek s nečim što mi je vrlo razumno. Vi kad ste, referirat ću se na autocestu, odluka o tome kad idete graditi autocestu da promatrate promet koji je aktualni i promet koji se predviđa za neko vrijeme i onda su vam odluka o izgradnji autoceste. Kroz našu povijest sjetite se one priče od Zagreba do Rijeke gdje je u jednom trenutku zaključeno da nema potreba za autocestu pa je onda bila ona cesta od 3 traka koja je izazivala i zbunjenost i sve ostalo i vrlo brzo smo se odlučili za autocestu. Tako vam je i ovdje. Dakle, odluka je da idemo raditi punionice. Tema je šta će u tim punionicama biti i tema je tko ih puni i način na koji ih puni. Dakle, alternativna goriva u ovom času su plin, od plina odustajemo, dakle plina će se polako odustati svi. To je biogorivo koje se pokazalo sa dosta problema koje imamo, električna energija i vodik. Ja sam i to znam često spomenuti, iako se on ljudi, ja sam mog sina koji je doktorirao na motorima u jednom trenutku, jer me zanimalo, pitala, daj ti meni reci u budućnosti, kakvi će biti motori, koji će biti pogon za te motore jer je on baš doktorirao na tu temu, on je rekao, bit će ono što se zaključi da je najisplativije oni koji sa svojom tehnologijom odu dalje. I mi ovdje cijelo vrijeme se referiramo na električna vozila, osobna vozila. Ali tko su najveći zagađivači? Tko su najveći korisnici? Mi danas električna vozila za nekakvo funkcioniranje unutar grada i sve ostalo, fine, odlično. Najveći zagađivači u smislu zagađivača i oni koji najviše troše su javni prijevoz i prijevoz tereta. Dakle to su kamioni, to su autobusi. Pitanje je ključno na koji vid goriva će oni otići. Da li će tu i dalje biti električni pogon koji unosi u smislu zaštite okoliša problem baterija, problem saniranja tih .../nerazumljivo/... odnosno odlaganje tih baterija, problem otpada ili će biti nešto drugo i mi sad tu govorimo zapravo o nama, ali mi smo u tom velikom krugu, dakle mi kao, koji imamo osobna vozila da smo puno manji dio od ovih koji je puno, puno veći dio i ono što su neke analize pokazale da je za gradove i za javne prijevoze unutar gradova prihvatljivi pogon na električnu energiju, ali za ovaj dugi, dakle za ovaj, kad vi vozite, ne znam, od Hrvatske do Švedske ili bilo gdje drugdje, pitanje je da za taj daljinski promet tih teških kamiona je uopće taj motor, dakle ti motori, pitanje je koliko su prihvatljivi i tu ulazi u priču vodik i nekakve druge stvari. I o tome trebamo danas razmišljati i o tome trebamo razmišljati u okviru željeznice, zašto se željeznica razvija. Pa razvija se iz nekih drugih stvari, za taj teški teret, neusporedivo bolja željeznica i to sve na paralelno morate. Znate, jer ne možete u jednom času reći, okej, sad ćemo raditi punionice, tim punionicama netko se mora priključiti i dobiti neku električnu energiju koja se negdje proizvodi. Nas je spasilo sunce nas je obasjalo kad nam je voda ušla u dio zelene energije, kad to samo više nije bila, bio sunce, vjetar i ostalo nego je ostalo i hidroenergija. Isti čas smo otišli gore jer smo hidroenergiju razvijali. Ta hidroelektrana se zove Novo Virje. Ja sam na samom početku svog djelovanja bila u procjeni utjecaja na okoliš i ta hidroelektrana Novo Virje, od nje se odustalo. Znate zašto? Zato što su Mađari s druge strane proglasili nacionalni park i rekli su da u smislu nacionalnog parka i djelovanja na prostor HE Novo Virje radi veliki problem. Vidim sad i tu ću završiti, vidim sad međustranački sporazum koji radi nova slovenska vlada. U njihovom koalicijskom sporazumu je drugi blok nuklearke Krško. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Rekli ste u svom prethodnom govoru da nam je rat u Ukrajini otvorio oči. Sad čitamo da zapravo biogorivo je jako upitno jer kao da trpamo zapravo hranu u spremnike automobila. Kakav je stav vaš oko toga jer kad vidim zapravo autobuse ZET-a na biogorivo, imam osjećaj da zapravo uskraćujemo si hranu.

Jedna od faza je bila i tu je državni tajnik vrlo mudro, kad je netko pitao, vezano uz ove tvornice biogoriva, jedna od tih tvornica je u Vukovaru koje ne rade, koje su zatvorene, onda je on rekao pa eto, to su privatne investicije. Nije tome baš tako. Mi koji malo duže pamtimo, pamtimo i sljedeće. Da se ova država u jednom trenutku odlučila svojim subvencijama poticati biogoriva, ali to vi morate razvijati. Ono što ja nekakva iskustva do kojih sam čitala i došla, dakle to biogorivo ima i smisla uvijek za nekakve, ne naše aute, možda ne i za autobuse ZET-a, ali recimo, bilo je vezano na brodovima.

Ukoliko ćemo imati izvore iz fosilnih goriva pa ćemo onda nakon toga to trošiti kao električnu energiju, nismo napravili apsolutno ništa. Imamo problem sa vjetroelektranama jer prilikom proizvodnje vjetroelektrane se potroši strahovito puno električne energije koja dolazi iz raznoraznih izvora pa je onda upitno koliko je zapravo ta energija zelena.

Da morate imati veću lepezu. Vi ako se isključivo odlučite za nešto, zapostavite nešto drugo i onda tu zaista po putu dođe do nekakvih problema. Kao što sam, kad je riječ o biogorivima, vi u jednom trenutku, više dalje se to nije na svjetskoj razini, ne govorim na razini Hrvatske, razvijalo. Možda je trebalo razvijati, odnosno u svom izlaganju sam rekla, u jednom času kreće jedna industrija vrlo snažno, vrlo jako i krene se razvijati. Ja sam recimo o vjetroelektranama uvijek razmišljala dobro, oni govore o zemlji koja pokazuje da zaista vodi računa da koristi alternativne izvore, no moramo o tome razmišljat da kod nas te vjetroelektrane u jednom trenutku više se nisu ni temelji betonirali kod nas, sve je krenulo, a bili su… Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, puno dobrih tema ste otvorili i danas ovdje dosta slušamo i o električnim punionicama za automobile, međutim evo čitam prosječna starost hrvatskih vozila je 14,34.g. i mi definitivno kada radimo električne punionice za automobile moramo si postavit pitanje za koga ih radimo, da li ih radimo samo i isključivo za strance ili na nekim turističkim punktovima ili je cilj zaštiti okoliš u kojem živimo, a koji prvenstveno zagađujemo mi koji ovdje živimo svojim starim automobilima i da li činimo sve što je moguće da bi našem stanovništvu približili mogućnost kupovine električnim automobila i ona druga bitna tema što ste danas spomenuli je zbrinjavanje tog otpada o kojem se danas vrlo malo priča, a mislim da to definitivno će bit velika tema i jako bitna tema u bliskoj budućnosti. Kolega Lerotić, ja se moram i želim se s vama složiti zapravo vezano uz električne automobile te baterije su ozbiljna tema. Ja moram reći da u jednom trenutku sam išla vidjeti sve dijelove koji su za te baterije i ko ih proizvodi i zanimalo me da opet se u smislu proizvodnje ne vežemo uz određeni dio svijeta gdje možemo imati problem, ali ono što je zaista je problem zbrinjavanja otpada. Jedna od ključnih tema našeg 21. stoljeća je tema zbrinjavanja otpada. Zemlje koje su otišle dalje to se zove urbano rudarenje, oni svoje stare zatvorene prostore na kojem su odlagali otpad koji nisu sanirali sad ponovo otvaraju, izvlače iz van, iz van neke od metala koji su dobri, radi otplinjavanje i svega ostalog, tema je kud zbrinuti te baterije i to će biti tema, dakle nema perpetuma ambala, nema čarobnog štapića da je sve idealno, samo trebate nekako razumsko vidjeti što za što.

Za proizvodnju jedne vjetroturbine proizvede se više plina CO2 koliko kasnije ta vjetro, vjetroturbina zapravo proizvode ekološke energije, drugim riječima možda je ekološkije upotrebljavati plin nego što je proizvodit vjetroelektrane jer tehnologija proizvodnja vjetroelektrana i proizvodanja čak i solara ponekad i nije ekološka iako to na prvi pogled izgleda. Dakle ja mislim da je sabornica mjesto na kojem mi trebamo otvoriti različite teme i kad imamo i ovakve zakone oko kojih se, koji su po meni, ja ih onako dijelim na vrlo jednostavne i jasne su što hoće se s njima postići i otvoriti temu. Dakle, punionica okej, ali u toj punionici vi morate dobit negdje, govorimo sad isključivo o električnoj energiji, kad se vi uštekate ta električna energija se mora negdje, negdje proizvesti kao što ste vi rekli za solare i vjetroelektrane, nešto što je bila hereza pred godinu dana da se spominje nuklearna energija to je bila hereza na razini EU, tu su bila dva jaka lobija, jedan lobi Francuzi koji su i dalje razvijali, drugi lobi koji su bili Nijemci, koji su u jednom času rekli ne nećemo imati dalje, otvorila se tema i svijest o tome da je zapravo najčišća energija nuklearna energija, al dolazimo do problema otpada. Dakle mi tu, probajte staviti nazivnik, mi tu na kraju kad je riječ o bilo čemu dolazimo do problema otpada i otpada kojeg stvaramo. Kolegice Mrak-Taritaš, mislim da je ključ energetske sigurnosti u diversifikaciji izvora proizvodnje električne energije i kad smo već na temi nuklearne energije koja više nije neprihvatljiva čak na razini čitave EU dapače smatra se da je i ekološki prihvatljivija od nekih drugih koje smo prije kao ekološke zagovarale činjenica da je Hrvatska izmijenila propise koji se tiču zbrinjavanja nuklearnog otpada barem djelomično, ali ono što ne vidim, ne vidim da smo primjerice u NPOO-u ili u Nacionalnoj strategiji predvidjeli uopće investiranje u nove, nove pogone za nuklearnu energiju bilo u Hrvatskoj ili u zemljama u okruženju, niti Hrvatska ima bilo kakav suvisli plan da nuklearne potencijale na bilo koji način razvije, što mislite o tome?

Jednako tako sukladno tom ugovoru trebamo i sudjelovati i u zbrinjavanju otpada. U zbrinjavanju otpada mi pokušavamo sve učiniti da ne sudjelujemo, ali ćemo morati sudjelovati.

Politika u ovom istom saboru gdje su bili određeni amandmani, gdje su neke lokacije izašle van. Meni se čini da bi struka neusporedivo više trebala donijeti odluku da bi se onaj imaginarni dr. Rukavina koji nekako iz rukava donosi odluke trebao više slušati, a ono što sam sigurna da je nuklearka nešto o čemu treba razmišljat.

Poštovani državni tajniče, poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Govorimo o alternativnim izvorima energije, govorimo o mreži punionica, evo već sam u replici državnom tajniku istaknuo kako tih 3.000 automobila koliko danas imamo u Hrvatskoj nije dostatno, dakle da je to po meni iznimno malo pogotovo u kontekstu što imamo 2,3 milijuna registriranih automobila. Evo kolega Lerotić je rekao da je prosječna dob automobila 14 i više od 14 godina što je zapravo i govori da je iznimno loša situacija. Radimo zbog toga da imamo ekološku proizvodnju, da koristimo ekološka goriva odnosno da se borimo protiv stakleničkih plinova odnosno protiv globalnog zatopljenja, to je konačni cilj. Jel tako? Ako je to konačni cilj, a imamo onda nije nama cilj napraviti punionicu nego nam je cilj imati ljude koji će se voziti električnim automobilima. Ako je prosječni električni automobil koji može napraviti put Zagreb-Split, Zagreb-Šibenik košta 70.000 eura e onda smo u problemu. Ključna mjera koju hrvatska vlada treba donijeti odnosno resorno ministarstvo ili ministarstva znači nek bude međuresorna nekakva mjera je iznimno povećane pojačane subvencije za električne automobile. Dok god su te subvencije na ovoj razini interesa biti neće, dakle to je jako bitno. Dakle, što je bilo prvo kokoš ili jaje? Znači prvo trebamo imati ljude koji koriste električne automobile da bismo sutra imali punionice. Ne bojmo se, punionice će se, privatna inicijativa će onda osigurati punionice, samo mi ne možemo računati na 3% stanovništva Hrvatske nego moramo imati puno, puno veći obuhvat odnosno ti, te cijena automobila mora biti znatno, znatno, znatno prihvatljivima. Ja ću ovdje čak i bubnuti ako automobil takav nije ne košta prosječnog kupca 25.000 eura e onda nećemo moći nikada u Hrvatskoj odnosno u dogledno vrijeme očekivati da ćemo imati zamjenu automobila na fosilna goriva sa automobilima na struju. I to je po meni ključ, ali ok pozdravljam ovaj zakon. Druga stvar, neke, evo to sam istaknuo i u replici kolegici Mrak pa da malo pojasnim da ne bi ostao nedorečen. Neki izvori, neki energenti i neki način proizvodnje električne energije na prvi pogled izgleda ekološki ali nije. Već sam govorio s ovog mjesta, ponovit ću, u zapadnoj Europi, u Americi danas postoje brojna istraživanja da za proizvodnju solara o kojima mi danas toliko mnogo govorimo se potroši više fosilnih goriva odnosno da se izaziva veći, znači da se više utječe na efekt staklenika nego što ti solari kasnije proizvedu ekološke električne energije. Dakle, ovo je nešto o čemu moramo, ajmo biti korak ispred ostalih, ajmo malo razmišljati o ovom. Ajmo malo vidjeti kod vjetroelektrana koliko se zapravo u proizvodnji vjetroelektrana proizvodi plina CO2 i ostalih ne stakleničkih plinova pa onda tu ići na nekakvu alternativu. I na posljetku opet ću se ovdje pozvat na kolegicu Mrak Taritaš koja je lijepo rekla. Prije nekoliko godina pa čak i u našem Hrvatskom saboru da je netko rekao nuklearna energija ajmo razgovarati o tome vjerojatno bi završio u naslovnici kao ludi ovaj ili luda ova govori o nuklearnoj energiji. Danas evo niste vi jedini i ja sam nekoliko puto spomenu, a vidim i mnogi drugi kolege ajmo razgovarati o nuklearnoj energiji kao o nekakvom alternativnom izvoru u odnosu na ono što danas imamo. I Francuska i Njemačka, čitava EU se okreće nuklearnoj energiji jer očito alternative nema. Neću reći nažalost nego Bogu hvala da je tu. Jedini problem kod nuklearne energije danas je koliko vidimo je zbrinjavanje nuklearnog otpada, ali ja se ne sjećam evo nek me netko ispravi za niti jedan slučaj da je odlagalište nuklearnog otpada imalo nekakav proboj odnosno kontaminaciju okolnog prostora, stvarno nisam čuo. Tako da je to više jedna psihološka, psihološki problem za stanovništvo naselja koje je blizu toga, a problema evo stvarno nisam čuo nigdje u svijetu.

Kolega Zekanović, vi i radili ste pre sabora u sektoru vezano zaštitu okoliša i dobro ste napomenuli u ovome drugome dijelu vaše rasprave, a to je da možda punionice neće biti problem nego će biti samoopskrba električnom energijom, je li je imamo uopće dovoljno. Pričali ste i o samim elektranama, znamo ovdje različita mišljenja pa evo pitam vas. Kada pričamo o nuklearnoj energiji automatizmom narod će biti protiv, kada pričamo o termoelektranama vidjeli smo pokušaj na Peruči se trebala izgradit bilo je automatizmom protiv, kada spominjemo solar, vjetar, solar, vjetar ili bilo koju drugi obnovljivi izvor to je nedostatno pod navodnike za jednu državu u ovom trenutku čak i hidroelektrane. Po vama onda što je budućnost?

Ja bi evo da sam u poziciji ministarstva ili hrvatske vlade ja bi išao na više frontova. Dakle i dalje bi razvijao znači i proizvodnju električne energije u solarima, naravno ne bi zapostavio u potpunosti i vjetroelektrane iako one su iznimno, iznimno trik i velika su devastacija prostora, imaju veliki problem u naseljima gdje im se smještaju, ali kad se, što se tiče nuklearne energije tu bi definitivno s obzirom da već imamo nuklearnu elektranu na granici Hrvatske i Slovenije išao bi u razvoj tog projekta, smatram to za Hrvatsku dobro, ali bi ovoga i hrabro razmišljao o i o hrvatskoj nuklearnoj elektrani. Kada bi nama sada 2 milijuna automobila prešlo na struju nama bi sustav, imali kolaps sustava. Poštovani kolega Zekanoviću, u svojoj raspravi izrazili ste skepsu da li ovaj nam treba tolko recimo razvijat punionice il je prvo ovaj automobile, šta je starije kokoš ili jaje. Što se tiče rasprave slažem se u tom da trebamo poticat kupovinu tih automobila od strane države, ali mi ovo ne razvijamo samo za naše tržište, naime razvijamo za jednu operabilnost cijelog europskog tržišta i razvoja prometa koji ide kroz našu državu, razvoja, razvoja našeg turizma jel znamo da će ti ljudi gdje je trend, evo u prošloj godini rekao sam 37% novih registriranih automobila je bilo ili sa smanjenim udiom CO2 ili sa nultim udiom CO2, tako da taj trend mi moramo slijediti i moramo se pripremiti za, za takav vid našeg prometa. Naravno da je to prilika i za naše tržište i za naše gospodarstvo jel naši gospodarstvenici se moraju uključiti u razvoj svega toga kako bi imali koristi od tog svega. Poštovani kolega, da ne bi bilo nesporazuma ne mislim da je ovo loš prijedlog zakona i smatram da treba ić u ovom smjeru, ali evo ponovit ću onu svoju tezu da bi, da punionice nemaju smisla bez električnih automobila, al ću se složit s vama da punionice nisu samo za hrvatske automobile nego i za one koji posjećuju Hrvatsku. Evo sad tu opet jedna kritika resornom ministarstvu odnosno predlagatelju, neka me ispravi ako sam u krivu, ali na autocesti od Zagreba do Splita imaju samo dvije punionice električnih automobila kolko ja znam, dakle na autocesti samo dvije, evo ispravite me ako sam u krivu, mislim da nisam u krivu, baš sam maloprije provjeravao osim ako onaj google punionice krivo pokazuje, samo dvije, to je po meni nedovoljno i kad bi sutra imali ne znam ja 100 tisuća električnih automobila čekali bi red, ali mislim da je prvo, da je jaje bilo odnosno kokoš da trebamo ić na automobile, pa će onda i privatna inicijativa, svaki taj koji ima privatnu crpku će staviti i mogućnost električnog punjenja.

Plin je fosilno gorivo, to je jasno, koliko je i zašto ekološki prihvatljivije, da li je proizvodanja i odlaganje električnih automobila ekološki prihvatljivije nego auta sa motorima sa unutarnjim sagorijevanjem?

Ja sam nedavno razgovarao sa ljudima iz struke koji su mi objašnjavali da je čak ono famozno izo staklo koje je znači izolator dobar da se za njegovu proizvodnju potroši puno CO2, a s druge strane to izo staklo sprječava i u jednom periodu, pogotovo na … [[Govornik se ne razumije]] odakle ja dolazim gdje je puno sunčanih dana da toplina ulazi u kuću, tako da se čak danas govori o tome da ona obična tromilimetarska, četveromilimetarska stakla su bila bolja u nekom kontekstu od toga. Drugi problem, malo se nadovezujem, izolacija kuće danas što se stavljaju oni stiroduri, stiropori također za proizvodnju te izolacije i kuće govorimo o energetskim kućama, a više se plina CO2 proizvodi za izolaciju nego što će kasnije biti ušteđeno energije s tim. Ovo su teme o kojima treba razgovarati, nešto što je na prvi pogled ekološko zapravo često i nije, često i nije, ajmo razgovarati o tome. Poštovani kolega, evo i ja i vi dolazimo iz Dalmacije, znamo na prostoru Dalmacije da imamo mnogih lokalnih jedinica koje su raspršene na velikom području sa malim brojem stanovnika i znam iz dosadašnjeg iskustva kada bi čelnici lokalnih jedinica htjeli motivirati i ove klasične opskrbljivače energenata kao što su pumpe, nafta, nafta, benzin i tako da nisu imali interesa zbog malog broja stanovnika i udaljenosti od centara takvih krajeva.

Ali ako se samo držimo punionica za električne automobile dobra je stvar što svako domaćinstvo može također puniti svoj električni automobil i to je golema prednost, dakle svaka kuća ako čovjek živi u nekom ruralnom prostoru, pogotovo onda ima i dvorište i okućnicu gdje će mu biti to moguće, naravno ima i posebna nekakva instalacija koja nije preskupa, ali to je moguće i to je zapravo odgovor na vaše pitanje da električna energija ima prednost što zapravo svako domaćinstvo sutra može biti i punionica. Ali kada kreneš iz, evo ja iz Šibenika prema Zagrebu mislim da treba biti više od dvije punionice na autocesti i neki žive u neboderima u gradovima gdje onda ta mogućnost ne postoji. Kolega Zekanoviću, Hrvatska je turistička zemlja koja dosta drži do zelene ambicije i zaštite okoliša, logično je da ulažemo u izgradnju infrastrukture za alternativna goriva jer kod nas dolaze i turisti. No s pravom ste konstatirali i zapitali se koliko standard hrvatskih građana u stvari može pratiti cjenovno kupnju takvih automobila i ostalih vozila i što se tu može napraviti osim možda nekih državnih potpora. Ja sam našla podatak da je prošle godine registrirano u Hrvatskoj 112 tisuća osobnih automobila, od toga je svega 30% bilo novih, 70% polovnih, što to znači? To znači da kada Nijemac izvozi svoj auto i de facto ga odbaci onda ga Hrvat kupuje u Njemačkoj ili ga kupuje u Belgiji dakle ili u nekoj drugoj članici zapadne Europe, zanima me prema vašim podacima je li naš standard takav da se više možemo orijentirat prema električnim automobilima ili onima koji koriste alternativna goriva?

E sada, ovo je jedan začarani krug subvencija. Ali sad evo ne znam moramo izmisliti neki model ili naći jednostavno ovu zelenu tranziciju nećemo napraviti. Ja evo sad da budem iskren nemam rješenje. Možda u jednom trenutku ta tehnologija kad se razvije konkurencija i pojeftini ali ovo je začarani krug. Drugim riječima, mi danas subvencioniramo one koji imaju novaca da kupe dobro auto.

Drago mi je da ste okvirno i pohvalili ovaj prijedlog zakona koji je pred nama. Moram osobno reći da kada govorim o elektropunionicama primjećujem razliku u Velikoj Gorici od prije nekoliko godina kada su postavljene, kada gotovo nije bilo automobila koji bi se punio tamo u samom užem centru grada do sada ovoga perioda kada vidim da već se i čekaju redovi da bi se ti automobili punili.

Odgovor je subvencija, iako sam već malo prije kolegici odgovorio da s obzirom na iznimno visoku cijenu automobila država teško može imati taj novac. Evo to je znači iskreno. Koji je drugi moment? A evo možda čekati da konkurencija napravi svoje, pa u jednom trenutku kad počne i Volkswagen i BMW i Renault proizvoditi električne automobile u većoj mjeri vjerojatno će cijena padati, a onda će te subvencije sa manjom cijenom zapravo omogućiti da i prosječan kupac automobila može taj automobil i kupiti. Što se tiče redova i punionica, evo jedna stvar koja se, mislim da je kolega Bačić to istaknuo bio u replici, jer je već netko, dakle jako je bitno, kod punionica imamo one spore imamo i brze. Nije isto je li čovjek punio automobil 15, 20 minuta ili 3 sata.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

Mislim da je tu politika i svi zakoni, propisi koje smo donijeli, mislim da smo donijeli na vrijeme, mislim da smo usklađeni sa vremenom i sa prostorom u kojem živimo, da pratimo itekako i zeleni plan Europske komisije, da pratimo sve direktive i ono što će biti potrebno u sljedećim desetljećima ne bi li povećali broj obnovljivih izvora energije, ali i određenih prometala na alternativna goriva. Ali evo ja se ovdje i pitam i nadam se da nisam u pravu i nadam se da će se to promijeniti, a to su određene tvrtke i određena infrastruktura koja je trenutno postojeća i na našoj autocesti A1, ali i u pojedinim gradovima i općinama koje smatram da u ovom trenutku po mojim saznanjima neće biti dostatni za brze baterije i za brza punjenja. Znači velika je razlika to što je i kolega napomenuo hoćemo li stati na autocesti ili neki turist puniti vozilo tri sata ili će puniti vozilo 20 minuta ili će moći puniti brzo vozilo u svojoj kući, u svojoj garaži to je nešto i to su veliki izazovi koji nas čekaju. Jer pričajući imamo i jednoga jakoga proizvođača električnih, na primjer plovila u Kaštelima u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji tvrdi ne znam da napraviti jednu punionicu za električna plovila na primjer na splitskoj rivi mi bi morali vuči kablove doslovno iz Solina koji je udaljen od samoga mora nekakvih desetak kilometara što normalno je neisplativo i onda je trošak samoga punjenja itekako veći. Ali ponavljam mislim da ministarstva su odradila dobar posao, pričali smo ondje i o ugljikovodicima, pričali smo o dosta zakona koji se odnose na ovu problematiku i što se tiče normativnoga dijela tu smo spremni i za uvođenje i regulaciju alternativnih goriva naspram konvencionalnih koji su pred nama i koje koristimo sada. I cilj same Republike Hrvatske kao što smo vidjeli i u obrazloženju samog državnog tajnika i da upravo razvijemo infrastrukturu goriva kao preduvjet za korištenje upravo alternativnih goriva u samome prometu. Znamo koliko i promet utječe i na emisiju CO2 i na samo zagađivanje. Ja se konstantno vraćam na onaj Summit UN-a u Glasgowu vezano za klimatske promjene gdje smo ipak zauzeli određene stavove, gdje smo ipak preuzeli određene obaveze, gdje je Hrvatskoj cilj da do 2030. smanje emisije ugljika za 55%

Jer vidimo i podatak da u posljednjih godinu dana broj električnih automobila je porastao za 100%

Normalno svi ovi poticaji koji idu na električna vozila su dobra stvar, ali evo moj prijedlog je već dugi niz godina, nadam se da će Ministarstvo gospodarstva ali i Ministarstvo financija to usvojiti jer benefiti su puno veći, a to je da ukinemo PDV na sva električna vozila i plovila jer mislim da je ovo grana kada ubrojimo vezano za CO2 imamo problem samo sa Plominom koji će biti zatvoren kroz nekoliko godina kada ubrojimo sve ostale faktore, mislim da možda u malo toga po našoj veličini, države malo toga možemo biti prvaci u EU i svijetu, ali u zaštiti okoliša i zelenoj tranziciji možemo biti sa malo pomaka prvi.

Uvaženi kolega, uz pojam alternativnih goriva vežemo odmah problem onečišćenja zraka, okoliša. Najveći problem su emisije, naravno, ugljičnog dioksida, tu je jedno i veliki svjetski problem. Promet je odgovaran za čak 25% emisije ugljičnog dioksida. Koliko su prijevozna sredstva ključna u ovom problemu, našla sam podatak da jedan prosječan automobil godišnje ispusti CO2 koliko je težak. Kako bi uopće mogli razgovarati o alternativnim gorivima, moramo imati, naravno mrežu bolje infrastrukture, ali povećati i svijest o kupovini takvih automobila na alternativna goriva. Po vašem mišljenju, na koji način država, ali i jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u subvencioniranju naših sugrađana kako bi ih sve više osvijestili da kupuju takve automobile? Zahvaljujem kolegice Maksimčuk na replici. Istina je, mislim da na globalnoj razini nekakvih 17% utječe cestovni promet na CO2 i stakleničke plinove. Ja se zalažem za to, imamo jednu dobru opciju i EU i EU komisije koja nam je, koju mislim da ne iskorištavamo dovoljno, a to je zelena javna nabava. Zelena javna nabava koja ne trpi pravila obične javne nabave i mislim da bi tu ministarstvo trebalo davati upute, ta vozila jesu malo skuplja, ali država mora pokazati primjer i mi imamo relativno malu državu gdje lokalna samouprava, općine i gradovi ne prolaze službeno toliko kilometara.

Poštovani kolega Bačić. Evo, ja bih spomenio da su, ja bih rekao, zahuktali se čak određeni pripremni radovi na dvije revizibilne hidrocentrale na području Splitsko-dalmatinske županije odnosno na području Cetinske krajine, da budem još podrobniji. Vjerujem da je državni tajnik itekako upućen u tu tematiku i evo, zanima me vaše mišljenje o mogućnosti iskoristivosti hidropotencijala na području kojeg sam spomenio i često puta osporavanje bez ikakvih, često puta, argumenata, čak plašenjem ekoloških katastrofa upravo kada se radi o ovim potencijalima koji su čisto vodni. Slažem se s vama, mislim da najveća ekološka opasnost za bilo koju državu je biti energetski ovisan, o bilo kome jer to uključuje i transport, to uključuje i pregovaranje sa određenim drugim državama, određenim proizvođačima, Hrvatska je, može iskoristiti tu svoju veličinu i svoje bogatstvo, a to je normalno, i hidroenergija. Mislim da se moramo apsolutno ovaj preokreniti put obnovljivih izvora energije, imamo tu nenormalno potencijala kad pogledamo i samo hidroelektrane, kad pogledamo solar i vjetroparkove, imamo sad, otvorena je i prošle godine i najveća solarna elektrana na Visu gdje je sad i Vis kao najudaljeniji otok postao ovaj, energetski neovisan, to je put kojim Hrvatska treba ić, nama ne treba puno, a uz obnovljive izvore energije mislim da možemo biti prvijenac u Europi i opskrbiti svoje zalihe. Kolega Bačiću, u 2018., ako se ne varam, smo u EU parlamentu usvojili rezoluciju kojom smo na neki način željeli potaknuti postavljanje infrastrukture za alternativna goriva u EU jer je tad već bilo jasno da je promet ona gospodarska grana kod koje je stalno zabilježen porast emisija CO2 i da se u tom segmentu mora nešto napraviti, no sjećam se da su zastupnici dosta negodovali zbog toga što je ta infrastruktura uglavnom nedostupna i također su upozorili da imamo premali broj novih modela vozila koja bi koristila alternativna goriva. Prema podacima koje ja imam, to su podaci iz 2017., moglo se kupiti samo 19 modela baterijskih električnih vozila i 25 modela hibridnih električnih vozila, a 417 modela vozila sa motorom sa unutarnjih sagorijevanjem i tad smo pozvali proizvođače da tu pojačaju napore [[Upadica: Hvala.]] Imate li vi informaciju je li osim Rimca [[Upadica: Poštovani zastupnik Bačić.]] i Nevere išta novo na tržištu? Apsolutno ima noviteta na tržištu u smislu, mislim da veliki proizvođači poput evo, konkretno od Volkswagena koji planiraju u sljedećem desetljeću totalno ovaj odbaciti konvencionalni način pogona svojih vozila i mislim da ulaže se, ulažu se veliki napori na tom polju.

Evo poštovani kolega mi ovdje govorimo o infrastrukturi za alternativna goriva iako danas u 21. stoljeću imamo ljude koji još uvijek nemaju električnu energiju. Nije to još dan danas dobio uz sva obećanja u jednoj ulici koja ima perspektivu da i drugi grade obiteljske kuće tamo nikako ne može dobiti električnu energiju nego se koristi jadnim solarnim panelima i možete si misliti kako čovjek živi u mraku u 21. stoljeću, a mi pričamo ovdje za njega o science fiction o budućnosti nekakvoj o kojoj on ne može niti sanjati. Dobro ste rekli da ćemo biti najčišća zemlja. Da bit ćemo zato što je uništena industrija. Evo mi u Kutini dišemo tako čisti zrak jer već dva, tri mjeseca Petrokemija ne radi. Samo bojim se da ćemo mi biti i najvitkija nacija, jer ćemo uz svu tu čistoću postati i gladni jer nećemo imati što jesti. Zahvaljujem kolega Lenart. Nadam se da se neće obistiniti ove crne vaše prognoze. Dosta smo i u ranim 2000-tima i prije pričali upravo o deindustrijalizaciji i problemu zašto smo neke pogone zatvorili. I mi u Dalmaciji imali smo velike proizvodne hale koje su zapošljavale tisuće i tisuće radnika i pitali smo se da li nam to treba. Trebalo nam tada, treba nam i sada. Ali imamo sada priliku transformirati. Znači sada ono što nam je bio zadnjih desetljeća ili dva desetljeća nedostataka, a to je nismo imali industrije, sada ju možemo iskoristiti u svoj plus. Znači, sada kada cijeli svijet će sljedeće desetljeće ulagati milijarde u zelenu tranziciju eto nam prilike. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi kolega Bačić pohvaljujem vašu raspravu jer uistinu ste dosta bitnih stvari iz ovoga Prijedloga zakona saželi u ovome što ste sada iznijeli. Također ste bili spomenuli da postoje mnogi benefiti ovoga Zakona, ali također da postoji i prostor za napredak, pa bi me zanimalo u daljnjem razvoju ovih događanja koji su nam jako bitni što vi predlažete kao taj prostor koji ste u raspravi spomenuli za napredak. Što se tiče samog napretka, ponavljam mislim da država je u dobrom smjeru i da idemo u dobrom smjeru. Mislim da Vlada zajedno sa predsjednikom čini velike napore i da ozbiljno shvaća samu zelenu tranziciju i koliko to može donijeti benefita za Republiku Hrvatsku. Ali mislim da određene druge institucije, tvrtke, pa evo i vi ste na čelu jedne jedinice lokalne samouprave, jednoga relativno velikoga grada i mislim da se trebaju uključiti svi. Pa evo i prvi vi pokažite svojim primjerom kao što pokazujete primjerom vezano i za zaštitu okoliša i pošumljavanje svoga područja i brige oko normalno i aerodroma i većih industrija da tu bude određeni balans. Ali ponavljam ima ovdje puno gradonačelnika, načelnika počnite raditi punionice i kupovati električna vozila. Pokažite primjer drugima. Poštovani kolega Bačić, ma u potpunosti podržavam vaše rasprave i nastojanje da se što jače uključimo u zelenu tranziciju. Koliko mi je poznato u siječnju prošle godine Europski je parlament Prijedlogom rezolucije o poticajima za kupnju električnih automobila za smanjenje emisija CO2 pozvao Komisiju da ukine PDV-e na električne automobile sve dok njihov tržišni udio ne dosegne najmanje 30% ukupnog broja automobila i naravno da potiče i na druge načine države da potiču … [[ne razumije se]] kupnju automobila. Mislim da je to dobro i da evo u našoj državi o tome trebamo razmisliti jer zaista ovaj plan do 2030.

Slažem se s vama. Upute definitivno trebamo pratiti. Prostora definitivno imamo i mislim da tu trebamo biti malo širi i da tu trebamo biti malo nekonvencionalni, možda nametnuti određene standarde tako da nas prate i druge države. Svaka nova tehnologija je skupa tehnologija i mi da bi je implementirali u naše društvo moramo uz poticaje koji su odlična stvar jer su to i skupa vozila, skupe baterije moramo definitivno razmišljati u smjeru i da ukinemo PDV-e na nabavu istih jer sa 0,17 na nekakvih 16% električnih vozila u prometu koje planiramo do 2030. – 35. bez drastičnih koraka nema šanse da možemo ispuniti. Tako da evo ja ću se prvi boriti da ukinemo PDV-e na električna vozila i da za koju godinu pričamo u superlativima.

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja bih se tu osvrnuo u svojoj raspravi na nekoliko konstatacija koje su zapravo u najmanju ruku hajde da kažem suspektne. Naime, kolega jedan u našoj raspravi malo prije govori o tome da se za izolaciju kuća troši materijal i za koje se potroši više CO2 nego što se kasnije uštedi. Da, to je točno ukoliko se koristi stiropor, ukoliko se koriste sredstva za izolaciju koja su danas u širokoj upotrebi. Međutim, ako se vratimo na stara sredstva koja su nekada se koristila, ako se vratimo na tradicionalnu staru proizvodnju, ako se vratimo na stare tehnologije, pa se vratimo malo na konoplju onda ćemo dobiti sredstva za izolaciju koja su zapravo bez CO2 proizvedena. Čak što više ako smo posadili konoplju, konoplja je i čistila zrak više nego šuma jer troši više CO2, očistila je i zemljište, prema tome, imamo načina da i taj problem riješimo. Isto tako je vezano isti problem i sa armaturama, isto, ako malo pratite proizvodnju armatura, onda ste mogli primijetiti da je u svijetu proizvedeno puno novih tehnologija koje su vezane za proizvodnju armatura od konopljinih vlakana koje zapravo nemaju opet u proizvodnji, ne troše CO2, odnosno ne proizvode CO2 i nakon toga su puno kvalitetnije nego što su čelične armature, prvenstveno zbog toga što su otporne na vlagu. A to vam sve skupa spominjem u kontekstu skepse da će naši sugrađani biti zapravo zakinuti za kupnju električnih automobila zato što je to jako, jako skupo. Sjetimo se, sjetimo se kupnje automobila na fosilna goriva, rekao je kolega sa unutarnjim izgaranjem, recimo prije 30-ak, 40 godina.

Danas je situacija drugačija. Cijene padaju, država vodi računa o poticajima, koliko je to moguće. Naravno, tu nam se u velikom dijelu pružaju i novci iz Europe, prema tome, naši sugrađani će sigurno moći danas sutra kupiti ta električna vozila. Osim toga, opet ću se vratiti na konoplju. Zbog baterija. Automobili su prvenstveno skupi zbog baterija i zbog elektronike. Lim je skup isto kao i kod automobila na, sa unutarnjim izgaranjem. Gume, kotači, to je sve ista cijena. Međutim, što je skupo kod električnih automobila? Skupe su baterije i skupa je elektronika. E sad, gdje tu opet spominjemo konoplju? Ne znam da li pratite za zbivanja u svijetu? Kanadski su stručnjaci proizveli prve baterije od konoplje sa velikim kapacitetom, proizvodnja tih baterija je veoma jeftina. Imaju veći kapacitet od litijskih baterija, brže se pune, omogućavaju veći broj punjenja, odnosno dugotrajnije su i ono što je najvažnije, ekološki su prihvatljive. Znači već smo maknuli dva problema koja su bila ovdje spominjana u početku u onim raspravama, a to je cijena, ovdje će biti niža cijena i ekološko zbrinjavanje baterija od litija koji danas stvarno stvaraju veliki problem i taj problem ćemo morati na neki način rješavati dokle se god ne prihvate nove tehnologije. I tu bi još spomenuo i dao podršku kolegici Vučemilović koja je spomenula da moramo voditi računa o tome da će naše punioce biti ne samo one koje će država podržati na autocestama i na ostalim prometnicama nego prvenstveno moramo voditi računa o tome da ćemo imati punionice i u vlastitim kućama, u zgradama i da trebamo o tome voditi računa već prilikom izgradnja kuća i prilikom priključka električne energije.

Uvaženi kolega, slušala sam jednu vašu raniju repliku, a i izlaganja kod nekih drugih zakona. Vrlo često se osvrćete na to da Hrvatska više nema industriju, spominjali ste i neke tvornice koje su itekako trebali i biogoriva, biomasu, pa i same naftne derivate za svoj uspješan rad. Zanima me, s obzirom da ipak naša industrija nije u cijelosti uništena, nešto je na izdisaju, ali i dalje treba energente, za one proizvođače s vašeg područja, što mislite da bi bilo najbolje od različitih izvora energije, što im država može osigurati, što smo propustili, a što bi eventualno bili dobri prijedlozi? O tome smo već puno govorili i na našim nekim sastancima i okruglim stolovima i smatram da je izuzetno bitno da našim sugrađanima omogućimo da se naprave solarne elektrane na njihovim krovovima. Bez toga ćemo teško funkcionirati. Cijena električne energije raste, nezaustavljivo to raste. Općenito cijena energenata raste. Ukoliko to našim sugrađanima omogućimo, ukoliko će svatko od naših sugrađana imati na svojem krovu električnu elektranu, moći ćemo drugačije funkcionirati. Znamo da trenutno imamo problem sa poticajima, ali ajmo napraviti neki jednostavan način, da im pomognemo, da to bude, npr., npr. da se ukine PDV na materijale i radove za izgradnju električnih elektrana na našim krovovima naših sugrađana.

Vi ste se u svojoj pojedinačnoj raspravi dotakli dva vrlo važna pitanja.

Svi znamo da se u njihovoj proizvodnji koriste rijetki metali i na neki način, već se govori da to zagađenje se doslovno izmješta. Pa nisu ti rudnici u Europi nego u Južnoj Americi i u Kini i zagađenje je onda tamo, a ne ovdje, ali ako smo mi globalno povezani, opet će se, sve će se to nekako odraziti u konačnici na globalni sustav i to je jedno vrlo važno pitanje zbrinjavanja i solarnih panela i svega ostalog i drugo je ovo koje ste otvorili, a to je koliko je naš HEP ustvari sposoban, koliko radi na izgradnji mreže koja će ustvari moći tu povećanju potražnju za električnom energijom zadovoljiti.

Nakon toga naši sugrađani koji su pokušali staviti električne panele na svoje krovove i napraviti svoju vlastitu elektranu bili su ograničeni sa kapacitetom od 3,68 kilovata. Prema tome, tu je već nastao prvi problem. Ukoliko su htjeli napraviti neku zajednicu imaju problem jer ne mogu staviti više, govorim o jednofaznoj struji, ne mogu staviti više panela na svoj krov.

Kolega Paviću iz sektora prometa dolazi 23% ukupnih emisija CO2. Ti trendovi su u stalnom porastu, a najveći obujam zauzima upravo cestovni promet. Ukoliko želimo postići dekarbonizaciju sigurno da se moramo okrenuti alternativnim gorivima koja će se koristiti u prometu. No, evo nekako iz današnje rasprave čini mi se da je neopravdano izostao i aspekt javnog gradskog prijevoza gdje bi autobusi mogli koristiti alternativna goriva. Imamo autobuse u nekim drugim državama članicama na tržištu i tu se postižu relativno dobri rezultati, pa mene zanima imate li saznanja zašto primjerice u našem glavnom gradu Zagrebu je još uvijek to nedovoljno prepoznato i zbog čega nemamo javni gradski prijevoz koji bi koristio alternativna goriva. Moram vam priznati da točnih podataka nemam zbog čega toga nema u Gradu Zagrebu. Kolegica je spomenula u svojoj raspravi da imamo problem baš sa tim javnim prijevozom i sa kamionskim prijevozom i da to zapravo su najveći zagađivači i proizvođači CO2 i tako da ja sam ako se sjećate pokušao prošli puta ovdje skrenuti pozornost tajniku kada smo bili govorili o ovoj istoj temi da bi bilo dobro da se razmisli i dodatnim punionicama u Gradu Zagrebu za vodik. Naime, koliko znamo u planu je proizvodnja jedne punionice u Lučkom i u toj punionici bi se zapravo punili autobusi baš za javni prijevoz. A ukoliko se to stvarno realizira u Gradu Zagrebu mislim da ćemo imati stvarno puno manje CO2 u zraku. Kolega Paviću evo HSS je u proteklom sazivu govorio o legalizaciji konoplje kako u medicinske svrhe tako i u korištenju konoplje u gospodarstvu jer pruža niz mogućnosti, neke ste i vi od njih spomenuli od izolacije, armature i mnogih drugih stvari. Ono što ja smatram da električna energija za automobile u ovako masovnom korištenju osobnih automobila kao danas sigurno nije budućnost jer tehnologija baterija kakva je danas sigurno to ne može izdržati kako sirovinski, tako i punjenjem jer se presporo pune i jednostavno je nepraktično korištenje ovakvih električnih automobila kakvi su oni danas i kakve baterije koriste. Govorili ste i o solarnim elektranama na privatnim kućama. Samo ukoliko će biti moguće izgraditi u maksimalnom kapacitetu svakoga krova, zgrade, obiteljske kuće ili bilo koje i normalno da ti građani mogu naplatiti više te električne energije. Evo opet ću krenuti od kraja. Ja sam i to pitanje postavio na Odboru gospodinu tajniku. Na žalost piše u zakonu eksplicite da zajednice su moguće samo do prve trafostanice.

To nas trenutno malo sputava, a s druge strane imamo problem i sa HEP-om koji nas ograničava sa kapacitetima na našim krovovima. Ukoliko ne možemo proizvesti višak električne energije, ukoliko ne možemo skratiti vijek povrata uloženih sredstava teško će netko ulaziti u takve investicije s obzirom da evo trenutno je povrat tih sredstava otprilike 8 do 9 godina. Ukoliko bismo mogli jedan dio energije prodati, ukoliko bismo mogli napraviti jednu pametniju politiku u tom dijelu vjerujem da bi puno više sugrađana ulagalo i svoj novac.

Međutim, mislim da mi nemamo plan do kada i koliko želimo da se taj postotak digne jer danas smo čuli u raspravi da je taj postotak zaista mali. Imamo i nekoliko mislim relativno kvalitetnih prijedloga poput i subvencija, ali i smanjenja odnosno ukidanja PDV-a na kupnju električnih automobila. Ali ono što se definitivno danas raspravljalo i što je kolegica Mrak Taritaš bila spomenula u svojoj raspravi da trebamo ići putem da i javni gradski prijevoz što više koristi alternativne energije.

Mislim da je to jedan put, ali mislim da u ovom trenutku idemo presporo tim putem. Da, na žalost to je ono što sam rekao da bismo trebali kada se donose direktive u Europi biti aktivni sudionici donošenja tih direktiva sa ciljem da zapravo guramo i svoje ideje. Ukoliko ćemo imati svoje ideje, ukoliko ćemo imati svoje prijedloge sigurno ćemo te ideje i prijedloge prije toga realizirati u Hrvatskoj. I ono što je pitala kolegica Petir isto tako sa javnim prijevozom u Zagrebu, jedan od modela imamo mi ovdje u Zagrebu i autobusa na plin. Međutim, kada sam razgovarao sa ljudima koji se bave energetikom rekli su da je najjeftinija električna energija zapravo iz nuklearnih centrala koje su starije od 50 godina. To je najjeftinije.

Puno pričamo danas o električnim automobilima i kako i znamo puno je tu loših karakteristika samih tih baterija od nedostatne količine rijetkih minerala, velike skupoće proizvodnje, problema sa mogućnošću samozapaljivanja, problema sa recikliranjem, problema sa dugotrajnim punjenjem, nedostatkom infrastrukture. Međutim, evo jedan od najvećih svjetskih proizvođača krenuo je jednim drugim smjerom, a to je proizvodnja automobila na vodik. Znamo da je vodik nepresušan izvor energije, da proizvodi u reakciji sa kisikom energiju koja je tako reći najgušća do sada poznata energija, da su to automobili koji će imati domet kao i dosadašnji automobili kao sa motorima sa unutarnjim izgaranjem. Poštovani zastupniče zahvaljujem što ste mi dali priliku da kažem nekoliko riječi o tome. Radi se o tome da mi u Hrvatskoj imamo već jedan motor koji vozi na vodik, odnosno motor.

Tako da što se tiče te tehnologije u Hrvatskoj to nije nepoznato samo je pitanje koliko će se to moći kasnije primijeniti u širokoj proizvodnji. Znamo da su Toyote intenzivno se bave proizvodnjom automobila na vodik, znamo da već jedan veliki broj automobila su prodali u Zapadnoj Europi pogotovo u sjeverozapadnoj Europi, tako da očekujemo da će taj bum doći i kod nas i da će se i kod nas pojaviti vozila na vodik, a onda ćemo vidjeti da li ćemo biti spremni da ih i prihvatimo. Poštovani kolega Paviću, govorili ste o benefitima iskorištavanja punog potencijala konoplje kao izolacionog materijala i u izradi baterija za električna vozila klub Socijaldemokrata je još u ožujku uputio u saborsku proceduru Prijedlog zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Kolegice, evo ja sam htio o tome govoriti u svojoj završnoj riječi, a sad ću to reći onda mi smo uputili u proceduru već Zakon o konoplji, odnosno kanabisu i pozivam sve da malo prouče što sve se može proizvesti od konoplje, na koji način se može proizvesti, koliko je to zapravo ekološka biljka, koje dobrobiti donosi i tlu i zraku i kasnije u proizvodnji razno raznih materijala i proizvoda. Danas, evo danas otprilike u svijetu se proizvodi otprilike oko 70 000 proizvoda od konoplje, 70 000 a ove nove tehnologije koje sad recimo evo kad smo malo prije govorili o armaturama konopljina vlakna zajedno sa smolom odnosno sa nekim bio vezivima je moguće proizvesti zapravo armaturu na samom gradilištu. Prema tome, izolacija za kuću od konoplje savršena. Dajte molim vas ako ćete imati priliku, ako ćete razgovarati o tome moram vam o tome malo pročitati da nam date podršku.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Predloženim zakonom izmijenit će se i dopuniti postojeći pravni okvir za korištenje alternativnih goriva u prometu i razvoj infrastrukture. Zasigurno je vrijeme da razvijemo svu potrebnu infrastrukturu kako bi postigli razvoj održivog prometnog sustava, te smanjili negativne učinke po okoliš, a jedan od glavnih prioriteta današnjice je svakako izgradnja klimatski otporne budućnosti. Donijeli smo već niz zakona i mjera kojima se nastoji smanjiti emisija zagađivača iz prometa. Smatramo da je izuzetno važno uskladiti realizaciju tog cijelog eko paketa zakona, stoga se ovim izmjenama i dopunama zakona kao i provedbenim propisima usklađujemo sa europskom regulativom, a ujedno stvaramo preduvjete za dalji razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Kako bi se u skoroj budućnosti omogućila neometana uporaba vozila na alternativna goriva na cijelom području EU predloženim zakonom ujednačuju se tehničke specifikacije stanica za punjenje i opskrba alternativnim gorivima kao i kako bi bile kompatibilne sa svim tehnologijama vozila kao i ostale tehnološke specifikacije koje doprinose interoperabilnosti prometa.

Kako bi se osigurala infrastruktura za očekivanih 135 milijuna električnih vozila u odnosu na današnjih nekih 3,3 milijuna.

U RH nažalost imamo malo prijevoznih, imamo malo prijevoznih sredstava koji ne koriste naftne derivate, slabo se, znači koriste ostala alternativna goriva u prometu iako je anketa Europske investicijske banke o klimi pokazala da bi se 73% Hrvata pri sljedećoj kupnji odlučilo ili za hibridno ili za električno vozilo. Kako zbog ovog iskazanog interesa, trenda koji je prisutan i u Europi u gotovo cijelom svijetu te zbog toga što je RH u velikoj mjeri turistički gledano auto destinacija, potrebno je žurno pristupiti izgradnji potrebne infrastrukture. Zeleni plan nije samo okolišna politika, on je gospodarska i geopolitička potreba, što je najbolje vidljivo upravo sada kako imamo ovu pandemiju geopolitička previranja i kako oni značajno utječu na gospodarstvo te život i standard građana. Prilika je ovo, naravno i za naše gospodarstvo jer Nacionalni plan oporavka donosi reforme u cilju gospodarske transformacije Hrvatske. Naime, kriteriji za dodjelu sredstava su projekti koji u sebi uključuju zelenu tranziciju i zaštitu okoliša. Naše je političko opredjeljenje da podržimo, da pridonesemo da Europa postane prvi klimatski neutralni kontinent i zato smatram da u ostvarenju ovako ambicioznih klimatskih ciljeva svi dionici i nadležni resori moraju dati svoj doprinos, a posebno promet koji proizvodi jednu četvrtinu stakleničkih plinova u EU. U okviru ovoga, ali i drugih zakona iz ovoga područja, potičemo proizvodnju i korištenje alternativnih goriva u prijevozu, a svim korisnicima vozila na alternativna goriva uključujući i plovila i zrakoplove treba biti omogućeno jednostavnije kretanje EU, pri čemu, pri tome koristeći osnovnu infrastrukturu koja već postoji, kao što su autoceste, luke i zračne luke, što zahtjeva potpunu interoperabilnost infrastrukture.

Evo ja ću samo kratko jedan apel prema tajniku, a to je da kad već nagovaramo sve naše sugrađane da se prebace na drugačija vozila na alternativna goriva, da onda vodimo računa i o zakonskoj regulativi da nam se ne bi desilo kao što smo imali slučaj sa plinom da, kad dođemo na registraciju, da je registracija automobila koji ima plin ugrađeni skuplja 500 do 550 kuna. Tako da o tome moramo definitivno voditi računa. Što se tiče punionica alternativnih goriva, opet jedan apel koji sam već rekao prošli puta, a to je da razmislimo o punionicama koje su, koje će biti za naše vlakove na vodik, to je vjerojatno, evo čuli smo i ovdje izlaganja naših kolega, to je vjerojatno u bliskoj budućnosti, a isto tako i u lukama za trajektni i ostali brodski promet. Što se tiče socijaldemokrata, rekao sam već ranije i ponovit ću, imate Vlada i predlagači zakona, imat će uvijek našu podršku kad se radi o ovakvim zakonima i bit ćemo sigurno u tome proaktivni tako da vam mogu odmah sad reći da ćemo mi za taj zakon glasati. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica, izvolite. Oprostite, samo sekundu, čini mi se da kolegica Orešković diže ruku, vjerojatno stanku želi. Tražim stanku u ime Kluba Centar i GLAS u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Naime, želim upozoriti i HS i medije, ali i čitavu javnost da je ovaj Zakon još jedno kukavičje jaje u režiji HDZ-a s kojim se Plenković ismijava i antikorupcijskim mehanizmima, ali i hrvatskim građanima. U svojoj koruptivnoj vladavini, Plenković je uspješno uništio sve antikorupcijske institucije i tijela. Stoga predstavljanje ovih izmjena s kojima se traži skidanje imuniteta, odnosno omogućava skidanje imuniteta onim ministrima koji imaju kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do 5 godina, može biti samo loš i nimalo smiješan vic, a još je smješnije što se to obrazlaže usklađivanjem s nekakvim međunarodnim standardima. Za početak, međunarodni demokratski standard kakav viđamo u normalnim državama bio bi taj da se za svakog koruptivnog ministra traži i provede momentalna smjena, čim se afera objavi u medijima. A nadalje, ove izmjene koje se sada predlažu, koje obuhvaćaju i čl. 23 važećeg zakona, vrhunac su političkog licemjerja.

Kolegice Orešković, mi jesmo u HS-u i ovaj, naravon, svako ima slobodu izražavanja svojih misli i sve, ali trebamo jako dobro odvagati svaku misao i svaku tvrdnju, pogotovo kad inkriminiramo za kazneno djelo nekoga jer vi bolje znate od mene, budući da ste pravnica, ako nekoga inkriminirate za kazneno djelo, onda morate ga za to i prijaviti određenim organima ako imate spoznaje o tome da je netko učinio kazneno djelo. Prema tome, u protivnom zapravo ste sudionik toga. Prema tome, predlažem da se klonimo takvih kvalifikacija, sve se da reći, sve se može reći, ali važan je način na koji to kažemo. Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je poštovanog zastupnika Habijana.

Pa kolegice Orešković, vi ste bili na čelu jedne takve institucije, presude vam padaju ovih dana kao po traci. Prema tome, razmislite malo o svom ponašanju, što ste vi radili dok ste bili na čelu tog tijela? To ovaj nije bila povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Povrijeđen je čl. 238, vrijeđanje saborske zastupnice. Dragi i uvaženi predsjedavatelju. Vaš posao nije da vi meni docirate i da me učite što rade institucije i koga mogu ili ne mogu inkriminirati. Ovdje se radi o tome da su kaznene prijave postojale pa su neosnovano odbačene. Uostalom, što će nam bilo kakve kaznene prijave ako premijer telefonom nazove glavnu državnu odvjetnicu i kaže joj, zapravo zaprijeti i da nalog, nemoj mi hapsiti ministre Banožića i Beroša, a možda i neke druge. Dakle ovaj, to isto nije bila povreda Poslovnika, a drugo, da vas nešto podučim, ako to još niste shvatili, a očito niste. Ja ovdje nisam klupa, nisam ni fikus. Ja vodim sjednicu Sabora i itekako i itekako imam pravo reći što mislim i kad mislim, pogotovo ako nešto nije sukladno dignitetu ovog Sabora, Poslovniku ovog Sabora, načinu ponašanja na koji bi se saborski zastupnici trebali ponašati. I to su dobro zapamtite. Ja nisam ovdje fikus niti klupa nego ovaj čas predsjedam Hrvatskim saborom, najvišim tijelom koje su građani Hrvatske izabrali u ovoj zemlji. Naravno da dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Krunoslav Katičić traži stanku u ime Kluba HDZ-a, izvolite. Poštovani potpredsjedniče i predsjedavajući ove sjednice, kolegice i kolege. Pa u ime Kluba HDZ-a tražim stranku u trajanju od 10 minuta kako bi se dodatno i opetovano konzultirali, koordinirali u pogledu .../nerazumljivo/... u pregledu predloženog Zakona o Vladi RH. Poznato je da se radi o prijedlogu o predmetnom zakonskom prijedlogu iz kojeg je razvidno da se usklađuje zakonodavna regulativa sa stvarnim stanjem i u realnom životu. I stoga držimo mi u klubu zasada da je riječ o prijedlogu koji je životan i logičan i te da konzumira analogiju sa svim ostalom zakonodavnom regulativom sa ovog područja. Nadalje, činjenica je da se na neki način Zakon o Vladi liberalizira, što će za sobom imati posljedicu jače uključenosti javnosti u ovoj materiji. Također, važno je za istaknuti i podsjetiti da su sve ove predložene izmjene bile između ostaloga, prijedlogu programa Vlade za razdoblje 2020.-'24. g., od ukidanja imuniteta za koruptivna djela po službenoj dužnosti do reguliranja statusa savjetnika, za što postoji opravdani interes i sada. U tom smjeru treba istaknuti činjenicu da će savjetnici potpisivati tzv. izjavu kao i ostali članovi ovog savjeta, izjavu o interesima i nepristranosti, što je pandan ispravama koje će drugi dužnosnici potpisivati. Za kraj, a čitajući današnje medije, vidim da se USKOK zainteresirao i traži istragu protiv gradonačelnika Grada Zagreba, a nisam baš zamijetio da se drage kolege iz oporbe u ovom slučaju tražili uhićenja ili djelovanje USKOK-a u tom programu.

Tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se još jedanput konzultirali oko izmjena i dopuna ovog Zakona, ali i kako bi konstatirali da ove izmjene i dopuna Zakona o Vladi RH jesu određeni iskorak, međutim, njima se ne rješava krucijalni problem a to je korupcija. Naime, Hrvatska je koruptivna država i svi pokazatelji o tome govore. Naime, po zadnjem Transparency Internationalu, Hrvatska se nalazi na 63. mjestu što se tiče percepcije korupcije, od 180 zemalja. Ima svega 47 bodova od potencijalnih 100 bodova. Ispred nas je jedna Kuba, jedan Butan, jedna Ruanda. Ovim lošim rezultatima je nažalost doprinijela i Vlada RH. Naime, u zadnjih 6 godina vladavine Andreja Plenkovića je više ministara napustilo Vladu RH zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije, nego u 6 godina vladavine Ive Sanadera koji je bio sinonim političke korupcije u RH. A riba smrdi od glave, ne od repa. Stoga ovaj Zakon, kao što sam rekao, je određeni iskorak jer se među ostalim ukida imunitet ministrima za koruptivne radnje, međutim, ne rješava bit problema, a to je korupcija kao rak rana hrvatskog društva.